dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 96 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u saliprisutno 85 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine, narodni poslanici u današnjem danu imaju pravo na traženje obaveštenja i objašnjenja. Da li se neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa javlja za reč? Gospodine predsedniče, u danima kada se cela Srbija bavi sahranom Jovanke Broz, iz Grčke nam sa srpskog vojničkog groblja stižu vapaji poslednjeg čuvara srpskog velikog svetilišta, gde su preneti posmrtni ostaci 8.000 srpskih vojnika koji su svojim junaštvom nadvisili sebe i zadužili pokolenja i sve nas narodne predstavnike. Poslednji iz loze Mihajlovića, posle Save, Đure, Đorđe Mihajlović koji je kustos, čuvar, čovek koji je ceo svoj život posvetio održavanju srpskog vojničkog groblja, koji je rođen na groblju, koji više od 50 godina svakodnevno uređuje groblje, prima turiste, zna svaku humku, zna svaku porodicu u Srbiji, zna sudbinu svakog vojnika čiji su posmrtni ostaci tu, da tog velikana, Đorđe Mihajlovića, koji je zaslužio da dobije od države Srbije najveće odlikovanje za sve što je zadužio i nas narodne predstavnike i našu naciju, da njega jednostavno u tom poslu više nema ko da nasledi. Đorđe Mihajlović često kaže da više turista iz Srbije poseti u jednom danu srpsko vojničko groblje nego groblja saveznika za nekoliko godina njihovih sunarodnika, a mislim na francusko, italijansko i rusko groblje. Đorđe Mihajlović i njegov otac su tokom Drugog svetskog rata od Nemaca sakrili i zakopali knjige i relikvije i ništa nije opljačkano, a da ne pričam o tome sa koliko strpljenja, ljubavi i posvećenosti dočekuju svakog ko dođe u Grčku da se pokloni tim srpskim velikanima. Još nešto, dok je država bila ozbiljnija i odgovornija prema ovim pitanjima napravljeni su mauzolej, kapela i kosturnica i to je sve finansirala Kraljevina. Početak izgradnje srpskog vojničkog groblja i pratećih objekata je počeo 1933. godine, a završen je 1936. godine i osvećenje je bilo na dan primirja u Prvom svetskom ratu, što pokazuje i tadašnju posvećenost Kraljevine krajnjem očuvanju mira. Materijal za izgradnju groblja i pratećih objekata je sav iz Srbije, kamen iz Ljiga, cement iz Beočina, a Grčka je u znak poštovanja prema tim velikanima Srbiji poklonila besplatno zemljište i oslobodila svih carina i poreza na materijal koji je uvezen. Ako je Grčka toliko uradila za Srbiju i na delima pokazala veliko poštovanje prema srpskim vojnicima koji tu počivaju, mislimo da država Srbija mora da uradi nešto da pripremi naslednike i da finansira njihov boravak i njihov rad, da ono što su radili Đuro Mihajlović, Savo Mihajlović i što radi Đorđe Mihajlović, koji je napunio punih 85 godina, neko nastavi. Zbog toga moje pitanje ministru Rasimu Ljajiću, ministru za rad, boračka i socijalna pitanja, pošto vidim da se aktivno bavi sahranom supruge austrougarskog kaplara, a mi o pokojnicima nećemo da kažemo ništa loše, glasi – da li će ministarstvo preduzeti nešto po ovom koraku, jer vreme curi? Đorđe Mihajlović svakog dana šalje apele domovini da se plaši da li će sledeći dan dočekati živ, da li će imati ko da ga nasledi i da li će sve ovo o čemu pričam pasti u zaborava.

Juče smo raspravljali o neophodnosti izbora još jednog potpredsednika Skupštine. Ako je bitno moje mišljenje, hoću da kažem da je vaš zahtev po mom mišljenju veoma opravdan. No, to nije bio razlog što se javljam i tražim objašnjenje, nego je razlog zapravo to što je danas u „Politici“ objavljeno da je jedan od razloga što se traži izbor još jednog potpredsednika Narodne skupštine to što ja zbog svojih godina ne mogu da obavljam uspešno određene funkcije ili ne u obimu u kojem bi zahtevala Skupština. Ne znam ko je takvu informaciju dao, ali ja ne bih želeo da se sa mojim godinama manipuliše. Iako nisam konsultovao svoju poslaničku grupu, želim ovde javno da kažem da ako je to jedan od razloga, molim vas da konsultujete koalicione partnere, moju poslaničku grupu i ja sam spreman da podnesem ostavku na tu funkciju, a sve u cilju poboljšanja rada Skupštine i smanjenja troškova. Ne bih želeo da budem jedan od razloga zbog čega se bira novi potpredsednik Skupštine, iako, podvlačim, smatram da ima opravdanja za taj predlog koji ste podneli, ali svakako lično mislim da nisu razlog moje godine i nemogućnost rada. Vi ste prisutni ovde i svi znate da ja među prvima dolazim na posao i među zadnjim odlazim. Prema tome, ne vidim razloga da neko zloupotrebljava jedan ipak neprimeren razlog. Zbog toga bih voleo lično da čujem vas, da jednostavno tu dilemu raščistimo. Hvala

Poštovani potpredsedniče, dragi Kosta, vi znate šta ja mislim o tome. Apsolutno stojim iza onoga što sam rekao i više puta, da sam potpuno ponosan na sve potpredsednike Skupštine, da svi rade svoj posao na najbolji mogući način. Ne samo da to nije smetnja, već je nekada vaše životno iskustvo i velika prednost i može da nam pomogne u boljem upravljanju Skupštinom. Što se mene tiče, to apsolutno ne stoji. Žao mi je što je bilo ko mogao da pomisli tako nešto, a dobio je u novinama. Vi ste uvek dobrodošli i drago mi je da ste deo našeg tima.

Narodni poslanik Snežana Stojanović Plavšić ima reč. Moje pitanje odnosi se na pokušaj da Narodna skupština u većem kapacitetu vrši svoju nadzornu ulogu i ono je vezano za punu primenu Zakona o socijalnoj zaštiti, koji je u ovoj Skupštini donesen još 2012. godine. Naime, pitanje se odnosi na činjenicu da Uredba o namenskim transferima od onda do danas nije donesena, iako je prošlo dve i po godine. Zašto je to važno? Reformski proces u socijalnoj zaštiti započeo je odmah nakon 2000. godine i on je podrazumevao, između ostalog, punu dostupnost usluga socijalne zaštite i svih mera iz oblasti socijalne zaštite svim građanima širom Republike Srbije. Osim toga, jedan važan reformski proces u socijalnoj zaštiti, proces decentralizacije socijalne zaštite, takođe je definisan Zakonom o socijalnoj zaštiti. Na kraju, ono što je novina u okviru procesa reforme jesu i usluge socijalne zaštite na lokalu. Zašto je to važno? Pre svega zbog toga da bi svaka usluga bila dostupna svakom građaninu, ali, naravno i zbog toga što su potrebe građanina mnogo vidljivije na lokalu nego sa centralnog nivoa. Dokumenti koji su usledili, poput Strategije socijalne zaštite koja je donesena 2005. godine i Zakona o socijalnoj zaštiti 2011. godine, utvrdili su mehanizme za sprovođenje ove politike. Međutim, u Zakonu o socijalnoj zaštiti, u članu 207. definisana je potreba za namenskim transferima. Oni su definisani kao mehanizam i bilo je potrebno da budu potpuno uređeni standardi i procedure po kojima će namenski transferi biti prenošeni lokalnim upravama. U prelaznim odredbama predviđeno je da Uredba o namenskim transferima bude donesena u periodu od šest meseci. Prošlo je dve i po godine a mi još uvek nemamo pred sobom tu uredbu. Zašto je to važno? Tokom čitavog ovog procesa u 134 opštine razvijeno je 440 usluga koje su mogle koristiti građani Srbije. Ovaj proces nije bio lak. Bilo je potrebno da opštine definišu svoje prioritete, da donesu opštinske odluke o ustanovljavanju pojedinih usluga, da se razvijaju kapaciteti i opština i pružaoca usluga na lokalu i, na kraju krajeva, da se izdvoji iz lokalnih budžeta opština izvesna sredstva za ove usluge. Nakon što je sve to urađeno, naravno da je potrebno da država pomogne opstanku ovih usluga. Ali, to se, nažalost, ne dešava. Zašto? Zato što opštine koje su bogatije naravno da imaju veću mogućnost za finansiranje ovih usluga. Ali, namenski transferi upravo služe za 40-ak najnerazvijenijih opština koje nemaju ni finansijske, ni druge kapacitete da trajno finansiraju ove usluge. Zbog toga je država predvidela mehanizam namenskih transfera, kako bi se ove usluge održale. Napominjem da su to usluge koje ulaze u proces akreditacije, a njihovi pružaoci u proces licenciranja. Znači, potpuno su uspostavljeni standardi i procedure kako bi se novac za socijalnu zaštitu zaista trošio na one kojima je najpotrebniji i na pružaoce usluga koji najkvalitetnije mogu da izađu u susret potrebama građana Srbije. Međutim, sada su te usluge ugrožene. Zašto? Zato što najnerazvijenije opštine nemaju para za finansiranje ovih usluga, te će tako 7.000 najugroženijih građana u stanju socijalne potrebe u najnerazvijenijim opštinama biti u nemogućnosti da dalje zadovoljavaju svoje potrebe. Zbog toga je potrebno urediti standarde i procedure i doneti uredbu o namenskim transferima. Šta se sada dešava? Zašto se uredba ne donosi?

Ja imam proverene informacije da je tekst uredbe bio završen još u prethodnoj Vladi. U čemu je onda problem? Ostaje sumnja da možda postoji potreba da ne postoji sistem u ovoj oblasti, kako bi se novac za socijalnu zaštitu mogao zloupotrebljavati u političke svrhe. Usluge su ugrožene, između ostalog, i zbog političke nestabilnosti na lokalu u kojoj svaka nova vlast pravi neke nove organizacije i finansira neke nove usluge.

Dame i gospodo narodni poslanici, prošla su dva meseca od rekonstrukcije Vlade Srbije i mogu slobodno da kažem da su se potvrdili stavovi LDP kada smo rekli da rekonstrukcija Vlade Srbije predstavlja samo jedan bajpas do izbora koje bi trebalo da očekujemo u februaru i martu, a da ta rekonstrukcija Vlade neće doneti nikakav kvalitativan pomak u radu Vlade i, što je najvažnije, u životima običnih građana. U ova dva meseca od rekonstrukcije Vlade nastavlja se ista tendencija koje smo bili svedoci i prethodnih 15 meseci, a ona se sastoji u tome da glavne političke poruke, mere, saznajemo mi kao narodni poslanici iz medija. Tako za mere štednje saznamo na otvorenoj sednici Vlade, a o tome ne razgovaramo ovde u Skupštini Srbije. Čujemo od ministra privrede neke mere koje on predlaže – ni o tome ne razgovaramo ni u Skupštini Srbije, niti u resornom odboru, ni u plenumu. Poslednja dva dana svedoci smo jedne rasprave između ministarke energetike, s jedne strane, i ministra privrede, i predstavnika „Srbijagasa“ sa druge strane o teškoj situaciji u kojoj se nalazi „Srbijagas“ Podsetiću i vas i javnost da je LDP već godinama unazad govorila i govori da ne mogu javna preduzeća, a tu mislimo i na „Srbijagas“, da budu socijalne ustanove i partijski plen koji trebaju da sačuvaju socijalni mir i da će kad-tad to dovesti do urušavanja sistema. Ono što nismo čuli u ova dva dana, ni od ministarke energetike, ni od ministra privrede, jesu neke konkretne mere koje trebaju da dovedu do rekonstrukcije tog tzv. giganta „Srbijagas“ Pitanje ministarki energetike i premijeru- zašto Vlada Srbije kao jednu od mera u procesu stabilizacije „Srbijagasa“ ne ukine posrednika pri uvozu gasa tj. ne ukine posrednika „Jurosgas“ Zašto Srbija, odnosno Vlada Srbije ne pokrene inicijativu za povećanje rudne rente koja je iznosi 3% za NIS, a 7% procenata za ostale i na taj način donekle obezbedi neka sredstava koja će omogućiti bolje poslovanje, između ostalog „Srbijagasa“ Da li to Vlada Srbije se boji pretnje koji je predsednik Nikolić pre nekoliko dana u jednom TV intervjuu rekao kako mora se nastaviti poštovanje energetskog sporazuma sa Rusima. Umesto svega ovoga mi smo juče čuli od ministra privreda da jedna od načina kako „Srbijagas“ da izađe iz krize jeste konverzija duga u vlasništvu. S druge strane, premijer Dačić kaže kako „Srbijagas“ ima dug i prema Rusima. Sad konkretno pitanje premijeru – da li to znači uvođenje Rusa u vlasništvo „Srbijagasa“ na mala vrata? Da li se iza cele te priče stoji to da jedan deo vlasništva „Srbijagasa“ postane vlasništvo Ruske države? Druga tema koja nas zaokuplja ovih dana jesu tzv. lične karte javnih preduzeća i preduzeća u restrukturiranju na kojima insistira ministar Radulović. Jedna njegova izjava kaže da on insistira na odgovornosti svih posebno državnih službenika. Liberalno demokratska partija insistira i na odgovornosti Vlade Srbije i ministara. Šta je Vlada Republike Srbije učinila na poštovanju Zakona o javnim preduzećima?

Zašto se nisu raspisali konkursi za sve direktore javnih preduzeća? Zašto Vlada Srbije ne poštuje odredbe Zakona o javnim preduzećima koji obavezuje ukidanje upravnih odbora i imenovanje novih nadzornih odbora. Nepoštovanje te odredbe Zakona o javnim preduzećima košta građane Srbije 200 miliona dinara na godišnjem nivou. (Predsednik: Vreme.) Kada Vlada Srbije počne da poštuje zakone onda može očekivati od svih ostalih da poštuju ono što ona govori. Zahvaljujem gospodine predsedniče, uvažene koleginice i kolege, postavio bih pitanje ministarki zdravlja i nastavljaću da postavljam iz nedelje u nedelju pitanje ministarstvu zdravlja u nadi da ćemo dobiti neke odgovore najzad na bolna pitanja u našem zdravstvu. Dakle, moje pitanje se odnosi na sledeću stvar. Kako Ministarstvo zdravlja planira da se izbori sa nedostatkom stručnog medicinskog kadra u ovim i u budućim godinama u našem zdravstvenom sistemu? Kako Ministarstvo zdravlja planira i koje mere planira da preduzme da reši jedan od najozbiljnijih problema u našem zdravstvu. Inače sam u prethodnom periodu postavljao niz pitanja, ali zaista nisam dobio konkretne odgovore, niti sam od Ministarstva dobio predloge kako da rešimo te probleme, kao što su lečenje dece koja nemaju overene zdravstvene knjižice, šta raditi sa zaposlenima npr. u „FAP“ iz Priboja koji nisu overili knjižice, kako se leće njihovi članovi porodice, kako se leče njihova deca, njihove trudnice, porodilje. Kakav je status stomatološke službe u Srbiji, kakav je status stručnog medicinskog kadra? U Srbiji inače ima 30.500 licenciranih lekara i oko 1600 nelicenciranih lekara. Mi imamo zastareli plan mreže zdravstvenih ustanova koji uopšte ne odgovara demokratskoj strukturi stanovništva, ne odgovara rasporedu i ne odgovara potrebama građana. On se nije menjao decenijama. Ja ne vidim da je Ministarstvo spremilo predlog za sledeću godinu. Takođe, mi imamo problem nedostatka specijalista u našem zdravstvenom sistemu, tu govorim o anesteziolozima, radiolozima, patolozima, kardiohiruzima. Na primer u Šapcu nedostaje pored toga i ortopeda, hirurga, urologa, i kako ministarstvo zdravlja planira da se izbori sa ovim problemom? Sledećih 10 godina Srbija će ostati bez gotovo 50% lekara specijalista. Mogu da vam pobrojim po godinama kako će to da izgleda. U ovom trenutku u Srbiji ima 2700 lekara specijalista koji su stariji od 65 godina. Ima 3000 lekara koji su starosti od 60 do 65 godina.

To je 14000 lekara koji će u sledećih 10 do 12 godina napustiti zdravstveni sistem zbog starosti. Kako će država Srbija da reaguje na ovaj problem? Rekao bih par reči o tome koliko košta jedna specijalizacija u Srbiji. Kada saberete naknade zarade za lekare koji su na specijalizaciji troškove odvojenog života, putne troškove, troškove po semestru, troškove ispita, dolazimo do cene od gotovo 50.000 evra za jednu specijalizaciju. Kada to pomnožimo sa 14.000 neophodnih lekara u budućem periodu mi dolazimo do jednog ozbiljnog problema od 700 miliona evra. Dakle, problem od 700 miliona evra na koji odgovor treba da da ova država, a u pitanju je zdravstveno stanje nacije. Zato smatram ovo jednim od najozbiljnijih problema sa kojim treba da se uhvatimo u koštac u budućem periodu. Pored toga, ne znam kako ćemo mi da platimo ove specijalizacije ako te specijalizacije plaćaju u ovom trenutku zdravstvene ustanove. Dakle, jedna zdravstvena ustanova treba da uputi lekara na specijalizaciju. Za sve to vreme mora da organizuje rad u njegovom odsustvu, i da istovremeno plaća specijalizaciju i organizuje rad tako da neko pokrije izostanak jednog takvog lekara. Ministarstvo i Republički fond to ne dozvoljavaju. Stavite se u situaciju jednog prosečnog pacijenta u Srbiji koji dođe kod izabranog lekara a neko mu saopšti da je njegov izabrani lekar na godišnjem odmoru, ili da je na stručnom usavršavanju, ili da je na bolovanju, i ne postoji niko ko će tog lekara zameniti. Kako će se naši građani lečiti? Šta im mi to pružamo? Govorim o ozbiljnim problemima, i ja zaista ne vidim da Ministarstvo zdravlja čini bilo šta da ovaj problem reši.

Dakle, dobili smo mi neki, poslanici pismo od strane građanina sa teritorije KiM, koji između ostalog u svom pismu kaže sledeće: „molimo vas da Srbiji kažete kako nas maltretiraju čelnici na lokalnom nivou, koji su postavljeni kao privremeni organi, kao i direktori škola, terajući nas silom da idemo na mitinge, da podržavamo listu „Srpska“ i da glasamo za njih. Inače, slede nam otkazi na svojim radnim mestima“ Između ostalog još se kaže „teraju nas da glasamo za „Srpsku“ listu javno i svaki miting moramo posetiti kada dolazi neki zvaničnik iz Beograda, inače se prave spiskovi prisutnih po mitinzima i ko ne dođe, snosiće posledice. Molimo vas da ovo kažete Srbiji i svim medijima, kako bi nas oslobodili torture i ovom napaćenom narodu, dosta je muka.“ Inače, ovim pritiscima su izloženi radnici u prosveti i zdravstvu. Ovo se pismo inače odnosi za teritoriju opština Gnjilane i Vitina. U prilogu pisma, dobili smo i dokaze koji govore o tim pritiscima, koji god uzmem, potpuno je svejedno. Evo recimo, obaveštenje direktora Bojana Maksimovića, doneto je na osnovu zaključka sa zajedničke sednice direktora osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova Gnjilane, Kosovske Vitine, Kosovske Kamenice i Novog Brda, a koje glasi ovako, a to ću vam posle i dati da možete da vidite: „sve zaposlene radnike osnovne škole „Miladin Popović“ u Pasjanu, obaveštava da je subota 19. oktobar 2013. godine, radni dan.

Za sve radnike škole, obezbeđen je prevoz autobusom.“ Dalje, zatim imamo obaveštenje direktorima predškolskih ustanova na teritoriji opštine Vitina, učinjeno od strane privremenog organa, a potpisan od strane Srđana Nikolića, člana privremenog organa, pa sve sa plavim pečatomi njegovim potpisom, gde stoji: „obaveštavamo vas da u subotu 12. oktobra 2013. godine, u Klokotu dolaze ministri Vlade Republike Srbije, Aleksandar Vulin i Dragan Glamočić. Skup će se održati u 13,00 časova u školskom dvorištu u Klokotu, a vaš dolazak, dakle, direktora i dolazak svih zaposlenih je obavezan. U obavezi ste da obavestite sve zaposlene.“ Dalje idu pisma kojim oni obaveštavaju zaposlene i slično. Ljudi moji, možemo imati različita stanovišta o neophodnosti izlaska ili neizlaska na te izbore. Mi smatramo da izlazak na te izbore, da je to izlazak iz Srbije, jer je to naopako. Ti izbori su raspisani od strane kosovskih vlasti, a ja ne znam šta mi i državni organi Republike Srbije njima u tom trenutku izigravamo i kakve veze ima Briselski sporazum i kako smo se tako mogli uopšte šta sporazumeti i to je posebno pitanje. Ljudi, nemojte ovo da radite, ovo je vraćanje u 1947. ili 1949. godinu. Ovo ni SPS u najcrnjim danima iz devedesetih godina nije radio ovako otvoreno. Oni su barem telefonom to radili zvali, uticali, išli po hodnicima i pretili. Niko nije ostavljao ovakvog pisanog traga, ljudi moji. Znate ko ostavlja pisanog traga u krivičnim delima?

Znači, oni su se trudili da ne ostave pisanog traga, a vi to isto radite. Možda i dobro što ste ostavili pisani trag da se zna za istoriju šta činite. Moje pitanje je vrlo prosto, kakva je zvanična reakcija Vlade Republike koja postavlja privremene organe na ovo što sam ovde pročitao, ja ću vam dati ove dokaze, to je veoma važno? Drugo, mi očekujemo hitne odgovore na određena pitanja. Šta je sa 12.000 ljudi koji bi navodno imali pravo da glasaju na Kosovu, žive na teritoriji Srbije? Gde glasaju? Na kojim izbornim mestima u Srbiji biračkim mestima? Ko to organizuje i po kom se zakonu Srbiji, da li će glasati glasačkim listićima u kovertama ili će umesto njih da glasa Veljko Odalović kao opunomoćenik države Kosova? Dakle, to je ono što nas pitaju.

Narodni poslanik Stefana Miladinović. Poštovani predsedniče, kolege narodni poslanici, koristimpravo da postavim pitanje, tačnije zatražim obaveštenje od ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Tomislava Jovanovića. Naime, prema dostupnim podacima širom Srbije, u seoskim sredinama postoji velikibroj školskih objekata koji zbog odumiranja sela i smanjenog privrednog priraštaja godinama, neki čak i decenijama, nisu u funkciji, odnosno ne koriste svojoj osnovnoj nameni. Republika Srbija, odnosno Ministarstvo prosvete je u ove objekte decenijama ulagalo velika sredstva sa ciljem da i najzabačenija sela dobiju školu, odnosno da svakom detetu bude obezbeđeno Ustavom garantovano pravo na školovanje. Ipak, zbog neprekidnog pražnjenja sela pogotovo u brdsko-planinskim predelima, mnogi školski objekti ostali su prazni i zbog višegodišnjeg ne korišćenja veliki broj je prilično ruiniran. Međutim, ima i objekata koji su u dosta dobrom stanju i mogu se uz relativno skromna ulaganja koristiti. Imajući u vidu da ovi zatvoreni školski objekti još uvek predstavljaju stalni trošak za državu, želim da pitam ministra prosvete sledeće, da li se raspolaže tačnim podacima koliko je ukupno ovakvih škola u Republici Srbiji? Koje troškove ministarstvo ili lokalne samouprave imaju za njih? Treće, da li ministarstvo planira da ovakve školske objekte, koji ne služe osnovnoj nameni, ustupi na korišćenje drugim zainteresovanim korisnicima i da li takve ideje uopšte postoje? Smatram da bi uz vrlo mala finansijska ulaganja zainteresovanih organizacija napušteni seoski objekti mogli biti od koristi za sprovođenje različitih programa, kako za učenike i mlade mesne zajednice opštine, tako i za druge pojedince, institucije koje bi održavale neke od ovih objekata, organizovale ili finansirale različite programe kao što su naučno istraživački kampovi, ekološki volonterski kampovi, umetničke radionice i kolonije, programi međunarodne razmene mladih ili različiti programi proizvodnje. Na ovaj način bi se ostvarila obostrana korist. S jedne strane, ovi objekti bi našli drugu korisnu namenu, a sa druge strane, ministarstvo i lokalne zajednice ne bi imale značajnije troškove za održavanje ovih objekata koji se inače ne koriste. Činjenica je da u ovom trenutku ne bi mogao koristiti veliku broj seoskih objekata, ali verujem da bi jednim dobrim programom revitalizacije ovih objekata i davanje neke nove funkcije, doprinelo ne samo štednji budžetskih sredstava već i oživljavanju nekih sela koja nemaju školske dece, ali čiji stanovnici imaju želju da ostanu i rade na selu.

Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, molim za tišinu i pet minu ta vaše pažnje, jer se obraćam u ime onih koji pažnju i zaslužuju. Obraćam se u ime hlebotvoraca, seljaka, onih kojima su plugovi izorali dlanove, a brige čela. Obraćam se kao diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo i na jednom prostom primeru pokazaću vam koliki su pogubni efekti GMO hrane po srpsku poljoprivredu i našu prerađivačku industriju. Pre par godina, srpsko tržište preplavio je falsifikat sira iz jedne susedne države koji se na pijacama prodavao kao feta sa imenom te države. Reč je o proizvodu koji se ne dobija od mleka. U tehnološkom procesu za dobijanje tog proizvoda koristi se palmino ulje, sojino mleko, emulgator. Najveći procenat tog proizvoda napravljen je od vode i vrlo malo ima mleka u prahu. Reč je, evo, o ovoj feti. To je feta sir, pod znakom navoda „sir“, jer je dobijen od proizvoda biljnog porekla nepoznatih sirovina. U poslednje vreme, te sirovine se nesmetano uvoze u Srbiju, a ovakav sir, pod znakom navoda „sir“ preplavio je zelene pijace u Srbiji gde se nekontrolisano prodaje bez ikakve naznake, bez ikakvog natpisa da je reč o proizvodu biljnog porekla. U Srbiji se proizvodi izuzetno kvalitetan feta sir. Proizvode ga srpske mlekare, to je ovaj ovde sir, ni malo se ovako na prvi pogled ne razlikuje od falsifikata sira, ali šta hoću da vam kažem? Ja sam diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo. Za proizvodnju feta sira, ovog pravog feta sira, potrebno je pet i po do šest litara mleka. Molim da moje izlaganje niko ne shvati kao širenje panike, kao degradaciju proizvođača i jednog i drugog proizvoda, ali se naši potrošači dovode u zabludu jer im se ovaj sir prodaje kao sir, a istovremeno, nigde ne piše da je reč o proizvodu biljnog porekla. U Srbiji se dnevno preradi između 200 hiljada do 600 hiljada litara mleka za proizvodnju feta sira. Imamo ozbiljne, ugledne proizvođače koji su se mukom izborili da dobiju tarifni broj za izvoz svog sira na tržište Rusije. Jedna krava u proseku tokom laktacije daje 10 litara mleka dnevno, znači, ako se ne otkupi danas 400 hiljada litara mleka, 40 hiljada krava, muznih krava, će biti poslato na klanje, 40 hiljada krava da bi se pretvorilo u krave muzare treba 40 hiljada hektara zemlje obraditi.

Mi imamo činjenicu da se naši proizvođači dovode u zabludu. Mi nemamo adekvatan zakon koji bi ovo regulisao, niti imamo mogućnost da proizvođači u Srbiji znaju da na pijacama pretežno kupuju feta sir biljnog porekla. Šta ja želim da vam kažem? Taj sir se prodaje po ceni od 180 dinara. Ne ulazim u to, pošto se proizvodi u malim zanatskim radnjama, a najčešće proizvodnja i promet tog sira se obavlja kroz tzv. sivo ili čak i crno tržište, bez plaćanja bilo kakvih dažbina Republici Srbiji. Ne ulazim u to kakav je kvalitet tih sirovina biljnog porekla.

Apelujem na sve vas, pošto je profesor Stojković, zajedno sa još nekim poslanicima, uradio Predlog zakona o GMO, da svi zajedno potpišete taj zakon, da ga svi zajedno kao poslanici predamo u skupštinsku proceduru, dao njemu raspravljamo, da svi zajedno… (Predsednik: Vreme.) Izvinjavam se, završavam, uradimo zakon o zaštiti potrošača koji će sprečiti ovakvu zloupotrebu i zahtevam i podvlačim, zahtevam prijem kog ministra poljoprivrede, svog kolege Glamočića, sa kojim sam zajedno studirao na Poljoprivrednom fakultetu, u narednih sedam dana, kako bih ga zajedno sa proizvođačem feta sira, upoznao sa ogromnim problemom koji ovoga trenutka postoji zbog ovoga o čemu sam pričao. Vodite računa. Jedno je Feta sir životinjskog porekla, a drugo je sir, pod znakom navoda, biljnog porekla. Nema velike razlike, sem u ceni i šteti i pogubnosti ovoga trenutka po naše stočarstvo. Hvala. Moram da vas zamolim, uopšte ne ulazeći u opravdanost vaše diskusije, da u buduće ne unosite hranu na sednicu Narodne skupštine, bilo biljnog, bilo životinjskog porekla.

Izvolite. Hvala predsedniče. U vreme kada ministar privrede najavljuje otpuštanje 20.000 ljudi u firmama koje su u restrukturiranju, gotovo umiranje, recimo, Priboja zbog FAP-a, u vreme kada pričamo o Zakonu o legalizaciji i sunovratu građevinske industrije, u vreme kada se sve čini da ne dođe do rebalansa rebalansa budžeta, što će biti prvi put u istoriji da imamo rebalans rebalansa, a on preti zbog, u ovom trenutku, manjka odnosno prebačenog deficita za 20 milijardi dinara u odnosu na planirano, zbog pada prihoda, dešavaju se stvari da taj ministar privrede najavljuje set zakona koji će da poboljša klimu za investiranje, najavljujući i novi zakon o stečaju i zakon o planiranju i izgradnji, koji će prvo proći Vladu, pa tek onda doći na javnu raspravu, što je takođe, čini mi se izuzetak. Bilo je mnogo puta da nije bilo javne rasprave, ali da ide na javnu raspravu posle Vlade, to se ne sećam da je bilo. U sve to vreme u kojem živimo, pod pretnjom bankrotom, u kome se podiže PDV za hranu i osnovne životne namirnice, postoje ipak neki ljudi koji žele da rade, da ulažu, koji su uložili pare, ali postojeći Zakon o planiranju i izgradnji je svakako prepreka. Šta se dešava? I takav kakav je, ako se dobro pročita, omogućava nekim ljudima da nešto rade, ali Ministarstvo građevine i ministar Velja Ilić tim ljudima koji žele da rade ne omogućava da rade. Konkretno, u Beogradu, svakako, a ne znam kako je u drugim gradovima i opštinama, imamo problem sa izdavanjem lokacijskih dozvola u specifičnim slučajevima, i to je predmet mog pitanja gospodinu Iliću, ministru građevinarstva i urbanizma. Ako je neko kupio zemlju, postao vlasnik, uložio nekoliko miliona evra i traži lokacijsku dozvolu, odvija se u sledećem slučaju, u slučaju zabeležbe da postoji sudski spor. Znam najmanje dva konkretna slučaja u Beogradu, gde su ljudi uložili po nekoliko miliona evra u zemlju, pre nekoliko godina, plaćaju kredite itd, traže lokacijske dozvole i odbijaju ih zbog postojanja parničnog spora, odnosno zabeležbe u katastru da postoji spor. U jednom slučaju je vrlo jasno da su u pitanju stari vlasnici koji polažu pravo na tu zemlju, ali ta zemlja je u principu prošla nekoliko vlasnika i sada je legalno kupljena i novi vlasnik je upisan u katastar. Za dobijanje lokacijske dozvole potrebna su tri dokumenta: kopija plana parcele, izvod iz katastra podzemnih instalacija i svakako dokaz o pravu svojine. Kada imate dokaz o pravu svojine, a neko vas je tužio, a upis tužbe u katastar dokaz je podnošenje tužbe. Kako niko u ovoj zemlji ne može nikog da spreči da tuži, kako u ovoj zemlji sudski procesi traju neuobičajeno dugo po nekoliko godina, pitam ministra Ilića – da li je upis, odnosno zabeležba da postoji tužba razlog za neizdavanje lokacijske dozvole, jer u Beogradu tako to tumače, iako u zakonu, kada se pažljivo pročita, to ne bi moglo da se zaključi? Dakle, ministar Ilić, treba da odgovori da li je to u skladu sa zakonom ili ne, jer kada postoji spor, onda se traži mišljenje drugostepenog organa, a to je Ministarstvo građevine. Pošto se traži, a ministar ne odgovara, pitam ga – zašto ne odgovara, jer ne zna ni on da li je to u skladu sa zakonom ili ne? Kako objašnjava da se u Beogradu zabeležba o poštovanju sudskog spora razlog za neizdavanje, a u nekim drugim opštinama to nije prepreka. Tako, na kraju krajeva, i zakon kaže. Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, postavio bih dva pitanja ministru pravde i državne uprave, vezano za hapšenja izbeglih i prognanih Srba, sa jedne strane, i srpskih povratnika u Hrvatskoj, sa druge strane. Od strane nadležnih hrvatskih institucija često čujemo da se Republika Hrvatska zalaže za najbolje odnose sa Republikom Srbijom, za odnose međusobnog poštovanja, uvažavanja, za odnose poverenja i, u krajnjoj liniji, iskrenog pomirenja. Nažalost, Republika Hrvatska i dalje u jednom svom delu vodi politiku zastrašivanja izbeglih i prognanih Srba i srpskih povratnika, stvara osećaj nesigurnosti i sprečava proterane Srbe da ostvaruju svoja osnovna ljudska prava. Maja 2011. godine uhapšen je 83-godišnji magistar istorijskih nauka gospodin Mile Dakić kada se vraćao sa naučnog skupa iz Banja Luke na Rači, prebačen je u Sarajevo. Na osnovu hrvatske Interpolove poternice prebačen je u Zagreb. Vodi se obnova postupka već dve godine. Saslušano je 28 svedoka. Niko od tih 28 svedoka nije teretio gospodina Dakića da je učestvovao u ubistvu hrvatskih policajaca 1991. godine na Kordunu. Prekjuče je završeno, po treći put, saslušanje 28 svedoka putem video linka i apsolutno niko gospodina Dakića ne sumnjiči da je u tome učestvovao, ni kao izvršilac, ni kao nalogodavac. Apelujem na Ministarstvo pravde i državne uprave da zatraži hitno objašnjenje hrvatskog Ministarstva pravosuđa, vezano za slučaj gospodina Dakića i da zatraži da se gospodin Dakić što pre pusti na slobodu, jer ovo zaista, što je rekao gospodin Pusić, istaknuti borac za ljudska prava u Hrvatskoj, predstavlja sramotu za hrvatsko pravosuđe. Imamo drugi slučaj, 10. jula uhapšeno je 12 Srba u selu Trpinja, koji tamo žive, pod optužbom da su činili ratne zločine u Vukovaru. Devet njih je zadržano u pritvoru. Pritvor je određen na tri meseca. Sada je u oktobru taj pritvor produžen za još tri meseca. Sve činjenice pokazuju da hrvatska strana nema dokaze da je ovih devet Srba činilo zločine, ali se prosto na silu nastoji iskonstruisati optužnica, jer je još uvek nema, znači ide četvrti mesec od privođenja, da su činili zločine, iako to nije tačno. Treći slučaj tiče se hapšenja srpskog povratnika Marka Carevića, sedam dana prije posete hrvatskog predsednika Josipovića Srbiji, 9. oktobra. Marko Carević se vratio u Hrvatsku 2005. godine. Znači, živi osam godina u Hrvatskoj, član je Hrvatske narodne stranke, u dva navrata bio je predsednik mesne zajednice Sjeniča Gornja Utinja kod Karlovca, aktivno se zalagao za povratak Srba iz Srbije i Republike Srpske, radio je na obnovi infrastrukture, vodovoda, električnih instalacija, puteva, zalagao se za najbolje odnose Srba i Hrvata. Sada zamislite, osam godina aktivni javni radnik u lokalnoj zajednici, Marko Carević je u jednoj spektakularnoj akciji 9. oktobra uhapšen kao da se radi o najvećem zločincu sa ovih prostora. To hapšenje izazvalo je veliku nesigurnost kod njegovih sumještana, a istovremeno je u tom Gornjem Sjeničaku je avgusta 1995. godine, posle „Oluje“, pobijeno šest srpskih staraca. Nažalost, još uvek niko nije optužen ni osumnjičen ko je izvršio ubistva tih šest srpskih staraca, a hapsi se jedan Marko Carević, čovek koji osam godina aktivno radi u svojoj lokalnoj sredini. Konačno, imamo poslednji slučaj hapšenja Slobodana Doklića, bivšeg oficira JNA, koji je uhapšen 18. oktobra, dan posle posete hrvatskog predsednika Srbiji, koji je optužen da je činio ratne zločine, iako je 1991. godine bio uhapšen, prebijen, sad je teški RVI. Krenuo je u posetu svojem ocu i majci u Korenicu. Nakon povratka iz te posete sa svojom porodicom, uhapšen je na granici sa Mađarskom, čovek koji živi već godinama u Australiji, ima srpsko državljanstvo. Da li je to doprinos u uspostavljanju odnosa između Srbije i Hrvatske, odnosa koji su najbolji? (Predsedavajuća: Vreme.) Molim vas, samo da postavim kratko dva pitanja ministru pravde i državne uprave, gospodinu Selakoviću, da zatraži da Hrvatska prestane sa manipulacijom spiskova osumnjičenih, optuženih i osuđenih Srba sa jedne strane, a s druge strane, da zatraži da se povedu ozbiljni razgovori i da se postigne sporazum da se suđenja za ratne zločine i druga teška krivična dela organizuju prema mestu prebivališta, odnosno da Hrvatska dostavi sve one predmete za koje smatra da su Srbi činili zločine, da se suđenje nalazi u Srbiji. Onaj ko je kriv, taj treba da bude osuđen, ko nije kriv, treba da ima punu slobodu kretanja. Hrvatska mora da prestane sa manipulacijom, sa hapšenjima Srba, sa ciljem da odustanu od povratka ili da se bore za svoja ljudska prava. Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Borislav Pelević, Jadranka Joksimović, Meho Omerović, Dragan Šutanovac, Igor Bečić, Miroljub Stojčić, Nenad Konstantinović, Ivan Andrić, Ivana Travar Miljević, Vesna Marjanović i Mladen Grujić. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je predsednik Narodne skupštine, pored predstavnika predlagača mr Velimira Ilića, ministra građevinarstva i urbanizma, pozvao da sednici prisustvuje i Aleksandar Damjanović, pomoćnik ministra za građevinarstvo i urbanizam. Sačekaćemo par minuta da se ministar pridruži narodnim poslanicima.

Nastavljamo rad pretresom u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O LEGALIZACIJI OBJEKATA Nastavljamo raspravom o amandmanu na član 5. koji su predložili predstavnici DS. Izvolite. Ovo je replika na izlaganje gospodina Velimira Ilića, koje je usledilo povodom ovog amandmana na samom kraju rasprave. Naime, ministar Ilić meni nije odgovorio na pitanje vezano za amandman koji sam podneo zajedno sa narodnim poslanicima iz DS. Iskoristio je kao vešt političar poslednjih 10 minuta skupštinskog prenosa da bi držao politički govor. S druge strane, tokom jučerašnje rasprave javljali su nam se ljudi i danas pre sednice vrlo nezadovoljni paušalnim ocenama i, rekao bih, ugrožavanjem pravne sigurnosti koju je ministar Ilić juče uveo u raspravu, prvo, izjavom kako on nije srušio ni jedan objekat. Posle je rekao da on nije ni zadužen za rušenje objekata. To znači da se stvara jedna pravna nesigurnost da kakav god mi zakon doneli, da će moći da se nastavi nelegalna gradnja i da to neće biti sprečeno od nadležnih organa. Nismo mi tražili od gospodina Ilića da radi mimo zakona. Ne očekujemo mi da on dođe na vrata jednog domaćina i da kaže – dobar dan, ja sam gospodin Ilić, da vas taj domaćin ponudi rakijom, a da vi kažete: „izvinite, ne bih pio rakiju, bojim se da će vam stati u grlu, jer sam došao da vam rušim kuću“ Ne očekuje se to od vas, gospodine Iliću. Od vas se očekuje da primenjujete zakon. Vi ste nadležni sada godinu i po dana i pre toga u prethodnim mandatima za poštovanje Ustava i zakona. Vrlo je nezgodno kada već kroz raspravu o ovom zakonu najavljujete da ćete već i u narednom zakonu predvideti mogućnost nelegalne gradnje. (Predsedavajuća: Vreme.) Ja vas konkretnopitam – da li ste spremni da prihvatite amandman kojim se omogućava i legalizacija infrastrukture koja je sagrađena paralelno sa nelegalnim objektima? Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Saša Dujović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 6. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 7. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Milovana Marković i Nebojša Zelenović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Senić, Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić, Jovana Joksimović i Branka Karavidić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstva smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić i Bojana Božanić.

Zašto to govorim? Zato što postoji opasnost, između ostalog, ovde se govori o zgradama koje se sastoje iz više posebnih delova, dakle, više apartmana ili više stambenih jedinica, to može biti i poslovni prostor i da vlasnici ne žele da plate naknadu. Dešavalo se već, govorim iz prakse, da su vlasnici tih bespravno izgrađenih objekata, apartmanskih zgrada sa 20, 30 i više tih apartmana prosto nestali kada su to izgradili, obećali tim vlasnicima koji su od njih kupili apartmane da će to sve dovesti do upotrebne dozvole, da će izvaditi upotrebnu dozvolu za zgradu. Međutim, oni se izgube, nestanu i ti apartmani nemaju upotrebnu dozvolu. Ovim rešenjem, ako ovako budemo ostavili ovaj član 7, bez prihvaćene naše izmene, znači da će oni moći da dobiju upotrebnu dozvolu, a da ne plate komunalno opremanje i onda će da prodaju apartman jednom čoveku, drugom, trećem, četvrtom, petom.

Ako budemo odredili rušenje, to ne može.

Ni lokalna samouprava ne može s njom da raspolaže. Mislim da bi to mogao da bude veliki problem.

Ima određene restrikcije i mnogi objekti neće moći biti legalizovani, ali bar u ovim slučajevima da napravimo neku odrednicu. Biće zaista različitog tumačenja, a zaista smatram da ovi poslovni objekti, jer su apartmanske zgrade poslovni objekti, mora da se izvrši plaćanje komunalnog opremanja pre izdavanja rešenja o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli. Danas trenutno se, na primer, za ove apartmanske zgrade izdaje jedinstveno rešenje o građevinskoj dozvoli, a zatim pojedinačno rešenje o upotrebnoj za svaku stambenu jedinicu posebno kada se plati komunalno opremanje, što mislim da je dobra stvar i da sa ovakvom praksom treba da nastavimo, a ne ovako, da jednim rešenjem izdamo i građevinsku i upotrebnu dozvolu bez plaćanja komunalnog opremanja, tako da može da se desi da mi, odnosno ljudi koji rade u lokalnim samoupravama, u opštinskim upravama odeljenjima za urbanizam zaista imaju veliki problem sa tim neplaćanjem komunalne infrastrukture. Morate priznati, dovesti vodu, kanalizaciju ili, na primer, put i urediti prostor za apartmansku zgradu preko 20 objekata je svakako velika investicija, tako da mislim da još jednom razmislite i da ovo ništa ne čini. Dakle, ništa ne može da poremeti sam zakon, nego samo precizira ovaj član 7. Hvala. Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, Demokratska stranka Srbije je na ovaj predlog zakona predložila negde oko 20 amandmana, a nijedan nije prihvaćen. Kada je reč o ovom amandmanu na član 7. mi smo hteli da preciziramo određene stvari, jer smatramo da je ovaj zakon izuzetno konfuzan i ne daje odgovore na određena pitanja građana. Dakle, moja koleginica Bojana je itekako kvalitetno obrazložila zbog čega smo mi predložili ovaj amandman, kako bi precizirali određene stvari vezano za uslove i način i postupka legalizacije objekta. Dakle, mi smo u raspravi u načelu takođe rekli da ovaj zakon je faktički velika matura za ovu vladu, a i za vas, gospodine ministre, jer građani Srbije očekuju, pre svega, da se sazna koliko košta ova legalizacija, koji su rokovi vezani za legalizaciju, kolika je naknada za uređenje građevinskog zemljišta, koliko će lokalne samouprave propisati taksu za naknadu građevinskog zemljišta. Dakle, ovaj zakon ne daje odgovore na ova pitanja. Imamo 720.000 zahteva za legalizaciju tih objekata. Imamo onaj Dulićev zakon koji je proglašen protivustavnim. Takođe, imamo i zakon koji smo doneli u martu i taj zakon itekako zbunjuje građane Srbije, jer se tamo govorilo da ćemo za 100 evra legalizovati određene objekte. Vezano je za Udruženje građana Koridora 10 Grdelica. Dakle, oni su se obraćali mnogim ustanovama, pojedincima i državnim organima. Niko im nije dao odgovor iz jednog prostog razloga – zato što nisu ni sami državni organi znali kako da postupe. Kroz ovu moju diskusiju ću da objasnim zbog čega nisu znali i koliko je njima naneta šteta. Dakle, njihov problem je nastao još 2010. godine, kada je katastar počeo da cepa njihova imanja, njihove parcele, bez njihovog saznanja, bez njihovog odobrenja, a na zahtev Ministarstva za finansije i uz pomoć asistencije policije ušli su u njihov posed mašine. Izvođač je ušao u njihove posede i počeo da radi tu trasu Koridora 10. Dakle, s obzirom da korisnik eksproprijacije, ovog puta država, treba da oformi komisiju za rešavanje žalbe, oni to nisu oformili i nisu rešavali žalbe po pitanju ovih građana. Osnovni sud je doneo jednu pravičnu odluku u korist tih 60 građana iz Grdelice. Međutim, Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je uputilo žalbu Višem sudu takođe u Leskovcu

Preduzeće „Putevi Srbije“ su na jedan volšeban način iskoristili da izvrše pritisak na predsednika suda i zahtevali da on izvrši pritisak na sudiju Marinu Smiljković, koja je donela ovu odluku. Gospodine ministre, vas bih zamolio da primite te građane, pošto su zaista u velikom problemu. Jednostavno znaju da kroz Gospodine Pejčiću, zaista, dužnost mi je da vas obavestim da treba da govorimo o amandmanu koji ste predložili. Poslanička pitanja su bila. Znam da biste voleli da završite, ali vas molim da govorite o amandmanu.

Izvolite. Hvala vam, gospođo potpredsednice. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, hajde da pojednostavimo stvari i da objasnimo šta smo mi sa ovim amandmanom želeli. Zamislite da postoji jedan investitor koji je izgradio jedan objekat sa nekoliko stanova. Taj investitor je prodao, recimo, većinu stanova kupcima koji su u celosti isplatili kupoprodajne cene. Dakle, izvršili su sve svoje obaveze prema investitoru, prodavcu. Šta se dešava u međuvremenu? Napomenula bih da je investitor dobio odobrenje za gradnju, počeo je sukcesivno da plaća naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta. Dakle, određeni deo procedure je ispoštovao. Sada taj investitor jednostavno finansijski propadne, otvori se stečajni postupak. Šta se tada dešava? Kupci stanova, koji su isplatili svoje stanove, ne mogu da legalizuju te svoje stanove zato što nije u celosti ispoštovana ta procedura koja je zakonom predviđena da bi se objekti, odnosno stanovi legalizovali i kao takvi upisali u javne knjige. Stečajni postupci jako dugo traju u Srbiji. Ukoliko sumnjate u to, gospodine ministre, predložila bih vam da se konsultujete i sa aktuelnim ministrom privrede koji je i te kako učestvovao u stečajnim postupcima kao stečajni upravnik. Šta više, važi za nekrunisanog kralja stečajeva u Beogradu. Dakle, ovo je jedna priča koja je toliko aktuelna što se tiče problema kupaca stanova po svim gradovima Srbije od investitora koji na kraju postaju nesolventni i ne mogu do kraja da završe tu dokumentaciju koja je potrebna da se stanovi legalizuju. Verujte mi, u Beogradu ima jako veliki broj nezadovoljnih kupaca ovakvih stanova koji zaista ništa nisu loše uradili i nisu pogrešno uradili, a trpe posledice, a nema ko da ih zaštiti. Lokalne samouprave koje faktički imaju benefit od plaćanja tih naknada za korišćenje građevinskog zemljišta nešto se nisu posebno angažovale oko toga da učestvuju u stečajevima i da potražuju te naknade iz imovine koja predstavlja stečajnu masu. Ovim amandmanom mi bismo u stvari postigli dve konkretne pozitivne stvari. Kao prvo, lokalne samouprave bi stekle jedno prioritetno pravo, jedno pravo izdvojenog namirenja svojih potraživanja po osnovu te naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, a pri tome kupci stanova bi imali benefit u tom smislu što bi mogli da realizuju uknjižbu tog svog čistog prava u javnim knjigama. Dakle, zaista ne vidim razloga da ne učinite nešto što će, s jedne strane, da napuni budžete lokalnih samouprava, a to vam je jedan od ciljeva Predloga zakona. S druge strane, zaista ćete pomoći građanima koji su toliko puta već trpeli loše posledice loših odluka, loših zakona, lošeg rada državnih institucija i organa. Vi ste odbili ovaj amandman rekavši da smatrate da je neprecizan i da smatrate da će uneti samo dodatnu konfuziju u primeni ovog člana 7. zakona. Mi milimo da ceo ovaj zakon u stvari ima taj elemenat i tu vrednost dodatne konfuzije koja će da se stvori u javnosti - da li će zakon da se primenjuje ili neće, da li će objekti da se ruše ili ne i šta je u stvari konkretan razlog za predlaganje ovog zakona, jer mi smo ovde i od vas čuli da ni vi sami niste sigurni šta ćete u stvari raditi sa zakonom kada bude stupio na snagu. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Olgica Batić, Suzana Grubješić, zajedno Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Milovan Marković i Nebojša Zelenović, i zajedno Aleksandar Senić, Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić, Jovana Joksimović i Branka Karavidić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 8. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Suzana Spasojević i Dejan Radenković. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 8. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Hvala. Poštovana potpredsednice, gospodine ministre, narodni poslanici, član 8. Predloga zakona za nas i LDP je jedan od važnijih članova ovog Predloga zakona. Zbog javnosti, ovaj član govori o davanju upotrebne dozvole za one objekte koji su izgrađeni na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju do 11. septembra 2009. godine. Naime, ovaj član predviđa da se formira komisija od organa koji daje građevinsku dozvolu koji treba da uradi izveštaj da li objekat ispunjava sve potrebne uslove i da taj izveštaj dostavi tom organu. Sa druge strane, ovaj član predviđa da ta ista komisija uradi i nalaz koji treba da dostavi građevinskoj inspekciji u roku od 30 dana, ako taj objekat ne ispunjava uslove za dobijanje upotrebne dozvole. U ovom članu mi iz LDP vidimo nekoliko nedostataka, mogu slobodno reći i protivrečnosti. Prvi nedostatak je ko sačinjava komisiju koju formira organ za izdavanje građevinske dozvole? U kom roku ova komisija treba da dostavi izveštaj, ako je već definisano da nalaz dostavlja u roku od 30 dana? Da li su izveštaj i nalaz dva različita akta? Takođe se onda nameće pitanje sadržaja nalaza i izveštaja. Ono što je najvažnije ovim članom se izbegava dvostepenost odlučivanja. Naime, čitajući ovaj član dolazimo do zaključka da komisija koju je formirao organ za izdavanje građevinske dozvole faktički pomoću nalaza daje naredbu građevinskoj inspekciji za zabranu korišćenja tog objekta. Kako može jedna komisija da na sebe preuzme odgovornost i nadležnost organa koji je formirao? Organ koji formira ovu komisiju treba da da upotrebnu dozvolu. Zar nije logično da komisija dostavi bilo izveštaj, bilo nalaz tom organu, da taj organ konstatuje da li su ispunjeni uslovi, ako su ispunjeni da se da upotrebna dozvola, a ako nisu ispunjeni uslovi da se da neki rok, ako je moguće da se isprave nedostaci koji postoje pa tek posle isteka tog roka da se uputi neki nalaz građevinskoj inspekciji koji treba da spreči korišćenje tog objekta. Ako nemamo dvostepenost u odlučivanju onda imamo mogućnost stvaranja prostora za korupciju. Takođe, ovde je važno pitanje, pomenuo sam roka do kada ova komisija treba da dostavi izveštaj, jer ovde nije tačno definisano.

U odgovoru Vlade koji smo dobili kaže se da se amandman ne prihvata s obzirom da će ovo pitanje bliže biti uređeno podzakonskim aktima. Nažalost ovaj odgovor ne odgovara onome što imamo u Predlogu zakona. Članom 19. je definisano da ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže propisuje uslove na osnovu kojih se utvrđuje objekt iz člana 3. ovog zakona itd.

Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 8. amandman je podnela narodna poslanica Katarina Rakić. Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Hvala. Pre svega želim da se zahvalim i Vladi i nadležnom odboru što su prihvatili sve moje amandmane. Ukupno sam predala četiri amandmana na ovaj Predlog zakona i smatram da nijedan od njih neće sistemski promeniti ništa, nego samo preciznije odrediti neke od članova. Što se konkretno tiče ovog amandmana koji sam podnela na član 8. on se odnosi na preciznije određivanje roka u kome se ova komisija formira. S obzirom na to da izdavanje građevinske dozvole podrazumeva i izdavanje upotrebne dozvole za objekta, što znači da su građani već predali zahtev za ovo, te će rad ove komisije zahtevati od prvog trenutka primene ovog zakona. Da li još neko želi reč? (Ne.) Narodni poslanik Suzana Grubješić podnela je amandman kojim se posle člana 8. dodaje novi član 8a. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Olgica Batić, zajedno Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidiđ, Milovan Marković i Nebojša Zelenović i zajedno Aleksandar Senić, Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić, Jovana Joksimović i Branka Karavidić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 9. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Reč ima narodna poslanica Radmila Gerov. Zahvaljujem. Amandman na član 9. je vezan za amandman koji smo podneli na član 8. gospodine ministre.

Ne dajete nikakvu mogućnost da građanin čiji je objekat izgrađen sa građevinskom dozvolom, a nema upotrebnu otkloni nedostatke ukoliko ih ima. Šta to u praksi znači gospodine ministre? Na primer, neko je izgradio objekat sa građevinskom dozvolom. Izašla je komisija i utvrdila da taj objekat ne ispunjava uslove npr. zbog loše elektro instalacije. Složićete se da taj građanin, taj investitor to može da promeni. Mi smo zato amandmanom na član 8. praktično predvideli da ministarstvo napravi podzakonski akt kojim će definisati pre svega stručnu spremu tih članova komisije. O tome je pričao Kenan Hajdarević. Zatim, rokove za podnošenje izveštaja. Pravo žalbe tog investitora na rešenje o odbacivanju za izdavanje upotrebne dozvole. Amandmanom na član 9. predlažemo da građevinski inspektor svoj posao radi tek kada nadležni organ odbaci predlog za izdavanje upotrebne dozvole, a ne na osnovu nekog nalaza i mišljenja komisije. Razlog zbog kojih je Vlada odbila amandman LDP uopšte ne stoji gospodine ministre, te vas zaista pozivam da danas u toku dana pogledate amandmane na član 8. i 9. i eventualno da ih prihvatite. Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 10. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Da li ne ko želi reč? (Ne.) Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Ovaj amandman na član 10. vezan je za amandman koji smo podneli na član 2, gde smo preciznije, bar tako mi smatramo, u odnosu na Vladu definisali šta je pojam legalizacije. U tom smislu zbog amandmana koji smo podneli na član 2. morao je da usledi i ovaj amandman na član 10. Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 11. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Da li ne ko želi reč? (Ne.) Na član 12. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Da li ne ko želi reč? (Ne.) Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Da li ne ko želi reč? (Ne.) Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Hvala gospođo potpredsednice. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovde se radi o tome šta je sve potrebno da se dostavi kada se predaje zahtev za legalizaciju od dokumentacije. Po zakonskom predlogu navodite da je potrebno da se dostavi dokaz o pravu korišćenja, svojine, to vam je jedan od uslova, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, to je drugo, i onda kažete – odnosno dokaza o pravu svojine na objektu, što znači da ili ćete imati dokaz o pravu korišćenja svojine ili zakupa ili ćete imati dokaz o pravu svojine na objektu. Po našem mišljenju potrebno je kumulativno da se pruže dokazi na sve ove činjenice. Morate pružiti dokaz da ste vlasnik, zakupac, odnosno korisnik zemljišta. Morate pružiti dokaz da ste vlasnik objekta i nije tačno, kako ste u obrazloženju o odbijanju ovog amandmana naveli, da ne može da se pruži dokaz o pravu vlasništva zato što pravo vlasništva na objektu se stiče po vama dobijanjem građevinske odnosno upotrebne dozvole. Nije tačno. To je pravni nonsens što ste ovde napisali u mišljenju Vlade u vezi ovog amandmana. Dakle, pravo vlasništva se stiče izgradnjom objekta. To je taj osnov. Morate da pružite dokaz da ste gradili objekat. Imaćete takve situacije da će vam se javljati građani koji imaju dokaz da imaju pravo korišćenja, zakupa ili svojine na određenoj parceli a neće pružiti dokaz o pravu vlasništva, odnosno dokaz o tome da su gradili na tom zemljištu. Vi ćete to prihvatiti, a možda je to neko drugi izgradio na tuđem zemljištu, uradili su neki pravni posao trange-frange, što se inače redovno radi u Srbiji. Unosite konfuzije svakom odredbom ovog zakona. Ovaj zakon ima dijabolični kvalitet. Ovaj zakon će samo da unazadi uopšte bilo kakvu vrstu privrednih aktivnosti, gde je u stvari uključeno i pravo svojine na nekretninama. Ponovo vas pozivam i molim da povučete ovaj zakon iz procedure. Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Senić, Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić, Jovana Joksimović i Branka Karavidić. Poštovana predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, predmetni amandman predviđa širi pravni osnov koji može biti tretiran u postupku legalizacije. Voleo bih da nam ministar odgovori na pitanje – kako će oni koji su od 1968. godine do 2003. godine, kada nije bilo dozvoljeno prometovanje zemljišta i kada su sklapani razni ugovori o kupoprodaji koji nisu mogli da rezultiraju knjiženjem u katastru nepokretnosti, kako će ti objekti moći da budu legalizovani. Podsećam da je vrlo često razlog nelegalne izgradnje objekata taj da zemljište u tom periodu od 35 godina nije bilo u prometu. Ovaj zakon ne omogućava ljudima koji su kupili zemljište, ali u tom periodu nisu mogli da se uknjiže kao vlasnici na zemljištu, koji su izgradili svoje objekte, da imaju pravni osnov za legalizaciju tih objekata.

Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Saša Dujović. Da li ne ko želi reč? (Ne.) Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić. Da li ne ko želi reč? (Ne.) Na član 13. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, amandman koji sam podnela na ovaj član, a kojim sam predložila njegovo brisanje kao i sve ostale članove jer smatram da zakon treba da se povuče iz procedure, a mislim da se na žalost ni prihvaćenim amandmanima on ne može primeniti u praksi kako se to želelo postići ili kakva je bila namera predlagača, obrazloženje je jako interesantno i glasi da se ne prihvata brisanje ovog člana – podnosioci zahteva bi ostali bez mogućnosti da projekat izvedenog objekta bude izgrađen prema propisanoj sadržini. Jako mi je zanimljivo što ovlašćeni predlagač zna tačno broj amandmana koje sam podnela i o svemu juče što je izložio mogli smo da vidimo način na koji je pristupio. Nije uopšte čitao obrazloženja amandmana i to je više nego evidentno, jer ovo što sam predložila, ovaj amandman na član 13. proizilazi iz potrebe da se kada se pristupa rešavanju jednog ovakvog problema uradi jedna sveobuhvatna uporedno-pravna analiza pa da se pogleda kako je ova materija regulisana, što sam bezbroj puta rekla, u Crnoj Gori, BiH, u Republici Srpskoj i u Hrvatskoj. Hrvatski Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, za razliku od ovog našeg predloga o legalizaciji objekata gde nije navedeno čak u nazivu kojih objekata, priznaje hrvatski zakon da se radi o nezakonito izgrađenim objektima i u skladu sa tim traži mnogo ozbiljnije dokaze i mnogo konkretnije činjenice kako o kvalitetu tako i o stepenu izgrađenosti objekata. Ovaj amandman je nadovezan na amandman koji sam podnela na prethodni član, a to je član 12. Taj zakon u Hrvatskoj, u njegovoj izgradi se jako temeljno pristupilo i to je trajalo jako dugo. Učestvovali su svi relevantni učesnici, za razliku od onoga da u našoj javnoj raspravi nije bilo profesora pravnih fakulteta. Pa kada ovlašćeni predlagač ovde vređa nekog da nečija baba ili malo dete mogu da podnesu ovakve amandmane treba da uzmu u obzir činjenicu da ovo nije moja pamet i ne pripisujem je sebi, bavim se nekim drugim delom prava i to mi je prioritet, već su ovakva obrazloženja davali i pomagali mi i neki načelnici urbanizma i svi oni kojima je ministar nadležan, da su mi u ovome pomagali neki profesori pravnih fakulteta, sticajem okolnosti koji su i doktori pravnih nauka. Zakon o nastupanju, koji sam već pomenula, Republike Hrvatske koji je izuzetno uredio ovu materiju, a to sa nezakonito izgrađenim zgradama propisuje umesto projekta izvedenog objekta za potrebe legalizacije objekata i naknadno pribavljanje građevinske dozvole, za koju smo malo pre rekli da faktički ne postoji, podzakonskog akta, a šta mislim o tim podzakonskim aktima i večitom potrebom da kada se nešto ne zna urediti nekim predlogom zakona onda se to sve prepušta bezbrojnim podzakonskim aktima za koje ne postoji nikakav rok donošenja.

Ja sada ne razumem čemu potreba da se konstantno beži od činjenice da su neke zemlje u našem okruženju neku materiju već izuzetno dobro uredile i zašto onda kada se u nedostatku načina, mogućnosti, znanja, čega god hoćete, da se pristupi izradi jednog ozbiljnog predloga zakona koji će za sve biti prihvatljiv, jednostavno se ne poslužimo nekim gotovim rešenjima koje, recimo, ima zemlja koja je danas članica EU? Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Jeremić, Slobodan Veličković i Ljubica Milošević. Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, naša poslanička grupaPUPS podnela je amandman na član 13. koji je istovetan sa amandmanom koleginice Suzane, ali je ipak prihvaćen amandman koleginice Suzane, iako je naš amandman malo detaljniji. Nama se ovo dešavalo više puta, da se prihvati amandman nekog drugog poslanika, a naš ostane neprihvaćen, što je šteta naše poslaničke grupe. Mi smo i ovoga puta podneli više amandmana na ovaj zakon, ne zato što smatramo da zakon nije dobar, nego zato što želimo da poboljšamo tekst zakona. Pročitaću vam samo tekst Predloga zakona: „Projekat izvedenog objekta se izgrađuje za potrebe legalizacije objekta i naknadnog pribavljanja građevinske dozvole. Projekat izvedenog projekta za potrebe legalizacije sadrži naročito: 1. Projektni zadatak potpisan od strane podnosioca zahteva“ Mi smo tražili da se ova tačka briše, iz razloga što se radi o izgrađenim objektima i smatramo da nema potrebe da se podnosi projektni zadatak za već izgrađeni objekat. Mi smo podneli amandman na čl. 15. i 16. koji proizilaze iz člana 13, i čl. 15. i 16. su usvojeni, a za član 13. nama nije prihvaćen amandman. Zamolila bih ministra da još jednom razmotri ovaj naš amandman i da bude prihvaćen, pošto su izvedeni iz člana 13. čl. 15. i 16. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 13. amandman je podnela narodna poslanica Suzana Spasojević. Vlada i resorni odbor prihvatili su Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč?(Ne) Na član 13. amandman je podnela narodna poslanica Milica Vojić Marković. Narodna poslanica Bojana Božanić ima reč. Hvala. Na član 13. podneli smo amandman da se u stavu 2. tačka 6) briše, koja kaže da je potrebno da u projektu izvedenog objekta bude potpis odgovornog projektanta. Naime, naravno da se podrazumeva da će svaki projekat biti overen i potpisan od strane odgovornog projektanta i prosto sam mislila da uopšte nije potrebno da se neke ovakve stvari stavljaju i verujem da ministar koji je bio u situaciji da ima u rukama mnoge projekte, ne znam da li je video neki važeći, prihvaćeni projekat, a da nije overen i potpisan od strane odgovornog projektanta? Naravno da treba precizirati, ali svakako ne na ovaj način. To je zdrava logika. Zaista smatram da je ovo apsolutno nepotrebno. Ono što je potrebno, i time treba da se mi ovde pozabavimo, a to je da se jasno i eksplicitno kaže da li je ovaj zakon, procedura i proces legalizacije, podržan od strane ministarstva? U izjavama koje smo imali prilike da pročitamo ili čujemo, mogli smo da vidimo da piše - Građani ne moraju da legalizuju svoje objekte, ali moraju da ih upišu u katastar. Ili, takođe - Troškovi upisa neće prelaziti stotinak evra, dok će legalizacija biti mnogo skuplja i obavezna samo za objekte namenjene prodaji. Umesto da pozivamo građane da legalizuju, što ovaj zakon govori, mi ih sa druge strane pozivamo da to ne čine. Takođe - nelegalni objekti ne mogu da se priključe na elektromrežu, na vodovod, na kanalizaciju. Vi pozivate da se ti objekti ne legalizuju, da se ne priključe na infrastrukturu i samim tim da ne plaćaju te svoje obaveze, niti plaćaju struju, ni vodu, ni komunalije. To je ono što mi eksplicitno treba da navedemo, a ne to da li će projekat biti overen. Recite samo – da li ste nekad imali projekat koji ste prihvatili a nije bio overen od strane ovlašćenog projektanta? Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč?(Ne) Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Da li neko želi reč? Radmila Gerov, izvolite. Gospodine ministre, Vlada je odbila ovaj amandman sa obrazloženjem da je član 13. Predloga zakona dovoljno jasan. To, gospodine ministre, nije tako. U članu 13. stav 1. ovog predloga ste napisali da projekat izvedenog objekta se izrađuje za potrebe legalizacije objekta i naknadnog pribavljanja građevinske dozvole. Ako je legalizacija po članu 4. izdavanje i građevinske i upotrebne dozvole, to je legalizacija, mi smatramo da taj deo treba da se briše – legalizacija objekta, nego da je potreban projekat samo za naknadno pribavljanje građevinske dozvole. Zašto bi investitor koji je gradio sa građevinskom dozvolom radio projekat izvedenog objekta prilikom dobijanja upotrebne dozvole? Ukoliko se ne obriše ova reč, legalizacija objekta, onda i svi oni koji su gradili sa građevinskom dozvolom ili odobrenjem za izgradnju, a nemaju upotrebnu dozvolu, moraju da rade projekat izvedenog objekta. To je zaista besmislica. Kontaktirali smo radnike koji rade na izdavanju građevinskih dozvola i ovog puta im se zahvaljujem što su nam pomogli da napišemo neke amandmane. Ljudi koji rade na tim poslovima, u organima lokalne samouprave, ukoliko ovo ostane ovako, tumačiće da je i za upotrebnu dozvolu potrebno raditi projekat izvedenog objekta, a za tim zaista nema potrebe ukoliko je neko radio sa građevinskom dozvolom ili odobrenjem za izgradnju. Šta će njemu projekat izvedenog objekta? U tom smislu smatramo da treba da prihvatite ovaj naš amandman. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 13. amandman je podnela narodna poslanica Suzana Grubješić. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč?(Ne) Na član 13. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić i Bojana Božanić. Da li neko želi reč?(Ne) Na član 13. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Neđo Jovanović. Da li neko želi reč?(Ne) Na član 14. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Da li neko želi reč?(Ne) Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Da li neko želi reč?(Ne) Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Reč ima narodna poslanica Radmila Gerov, izvolite. Amandmani koje smo podneli na članove od 14. do 18. takođe se odnose na ono što sam malopre rekla, gospodine Iliću, jer se u svim članovima od 14. do 18 koristi termin „legalizacija“, što znači da će se to primenjivati i na naknadno izdavanje građevinske, ali i upotrebne dozvole. Mi ovim zakonom, makar ste tako kao predlagač rekli, da je legalizacija naknadno pribavljanje građevinske i upotrebne dozvole, ali se to odnosi i na one investitore koji žele samo da dobiju upotrebnu dozvolu, a to nisu dobili do dana stupanja na snagu ovog zakona. Koja je logika da svi ti investitori rade projekat izvedenog objekta? Zaista nema, ukoliko nisu odstupili od građevinske dozvole. Šta smo mi predložili amandmanom? Da umesto reči „legalizacija“ bude jasno rečeno da je to za potrebe naknadnog dobijanja građevinske dozvole. To je zaista amandman koji ima svrhe. Ako ste radili sa dozvolom, a predali ste zahtev za upotrebnu, tražiće vam ponovo projekat. Zašto te ljude da uvodimo u tolike troškove, samo zato što Vlada nije htela da prihvati ovakve amandmane? Drugo, gospodine ministre, vi veoma dobro zante da u pojedinim lokalnim samouprava rade stručni ljudi, a negde malo manje stručni u tim oblastima, tako da će onda ovakva konfuzija koja postoji, ukoliko se ovi amandmani ne prihvate, biti na štetu tih ljudi koji su predali zahtev, a treba im samo upotrebna dozvola. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 15. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Takođe, ovim amandmanom predložila sam brisanje člana 15, kao što sam u svim amandmanima predložila brisanje svih ovih članova zakona i već sam rekla šta o ovom predlogu zakona mislim u raspravi u načelu. Ovde najpre treba da se ima u vidu da član 13. u svom stavu 2. predviđa šta sve treba da sadrži projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije, tako da ja to neću čitati, ali osvrnuću se na član 15. koji kaže da projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije porodičnog stambenog objekta do 300 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine naročito sadrži projektni zadatak potpisan od strane podnosioca zahteva, osnove i karakteristike preseke objekta, tehnički izveštaj, potpis i overu odgovornog projektanta i saglasnost podnosioca zahteva za projekat izvedenog objekta.

Ovde u obrazloženju navodite da se amandman ne prihvata s obzirom da je članom 15. Predloga zakona definisano šta naročito sadrži projekat izvedenog objekta za ove porodične stambene zgrade, čime nije isključena sadržina projekta iz člana 13. Ovim amandmanom to nisam ni tražila i ne znam zašto dajete ovakvo obrazloženje za ne prihvatanje amandmana, jer ste trebali prvo da pročitate obrazloženje uz amandman i onda bi vam neke stvari bile jasnije. Koliko se dalo upravo primetiti, budući da je ovaj član 15. upravo povezan sa članom 13, o tome sam već rekla i navela sam šta sve to treba da sadrži, što iz člana 13. koji reguliše sadržinu projekta izvedenog objekta, zapravo postoji samo jedna vrsta objekta izvedenog objekta i to za potrebe legalizacije objekata i naknadnog pribavljanja građevinske dozvole. Sada mi zaista nije jasno zašto se daje ovakvo obrazloženje kojim se ovaj amandman ne prihvata. Znam zašto se daje. Takođe, kada sam podnosila taj amandman, u obrazloženju istog nisam rekla da ovi elementi navedeni članom 15. ne treba da postoje, nego sam tražila da se oni prošire i onda sam napomenuli i takođe vrlo jasno i decidno obrazložila. Zar ne bi bilo celishodnije da projekat navedenog objekta sadrži sve ono što sam i napisala u obrazloženju, a što ovde neću iznositi jer primećujem da obrazloženja amandmana nisu ni čitana? Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Suzana Spasojević i zajedno Slobodan Jeremić, Slobodan Veličković i Ljubica Milošević. Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Reč ima narodna poslanica Radmila Gerov. Izvolite. Ovaj naš amandman sam već objasnila, ali sada moram da postavim jedno pitanje gospodinu Iliću. Pošto ćete ovde ne prihvatanjem amandmana i za upotrebnu dozvolu tražiti ovakav projekat, mislim da je cilj ove Vlade i osnovni zakon koji je ova Vlada u stvari želela da donese, to je Zakon o upisu prava svojine. Moram da iskoristim ovu priliku, gospodine Iliću, da vas pitam nešto. Vi ste govorili da je veliki broj zahteva, u stvari predmeta za koje su ljudi podneli zahtev za legalizaciju od strane opštinskih uprava prosleđen Republičkom geodetskom zavodu za upis prava svojine. Manje od polovine predmeta koji čekaju na legalizaciju dostavljeno je katastru nepokretnosti. Znam da ćete vi sada možda kao obrazloženje reći da vi ništa ne možete takvoj lokalnoj samoupravi, koja će nakon toga, naravno, trebati da sprovodi i ovaj zakon, pa ni to neće umeti da uradi, ali smatram da možete i smatram da treba da kaznite takve lokalne samouprave. Zar nije moguće ukinuti takvim lokalnim samoupravama transfer dok ne ispune ono što trebaju po nekom zakonu, ili treba pustiti pojedina opštinska bahata rukovodstva da ne primenjuju državne zakone i da za to ne snose nikakve posledice? Znam da upisom prava svojine ova Vlada želi da ostvari sredstva za budžet Republike Srbije. O tome smo juče govorili, da je to 150 miliona evra. Ukoliko su ovoj Vladi neophodni novci, onda neka pritisne takve bahate lokalne samouprave, bez obzira što se na njihovim čelima nalaze možda visoki funkcioneri pojedinih političkih stranaka. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić i Bojana Božanić. U članu 15. mi smo hteli da preciziramo, opet kažem u duhu kao što sam i ranije govorila, članove ovog zakona o legalizaciji radi pomoći urbanističkim službama u lokalnim samoupravama, jer će one, kao što su kolege rekle,u stvari sprovoditi ovaj zakon, tako da je vrlo važno da vrlo precizno bude definisano šta to oni traže i šta će biti potrebno npr. u okviru projekta izvedenog objekta, te smo tako predložili da se za tačku 2. doda: „osnove objekta, osnove svih spratova i druge preseke objekta“ Dakle, mislim da je neophodno da definišemo da tu moraju biti u okviru samog projekta i osnove svih spratova kako bi mogli kvalitetno da odredimo kakav je to objekat i koliko će morati oni infrastrukture da povuku, na primer. Dakle, sve je za potrebe urbanističkih službu. Mislim da nismo baš najbolje mogli da vidimo u okviru ovog zakona, neke stvari ste precizirali, što nije bilo potrebno, a sada neke za koje je potrebno to niste učinili. Mi smo ovde kao poslanici, predstavnici naroda, koji imaju komunikaciju sa ljudima na terenu, da vam ukažemo na određene propuste i da poboljšamo ovaj zakon. Ono što nije jasno, jeste zašto ovaj zakon donosimo pro forme, ako ga već ministarstvo ne podržava, a podržava pre svega upis prava svojine? Tako je moguće upisati pravo svojine na koridoru nekog infrastrukturnog projekta, poput gasovoda, auto-puta itd, što je i sam ministar rekao, da će ti ljudi kada upišu pravo svojine moći da naplate odštetu ukoliko taj objekat bude odatle uklonjen. Ali, na primer, na tom koridoru oni ne mogu da legalizuju taj objekat, tako da mi tu zaista ništa nije jasno, kao ni to da li će građani, koji su došli do kraja procedure i treba da potpišu ugovor, sada morati ponovo nakon pet meseci pravnog vakuma u važenju odredaba Zakona o legalizacije, odnosno Zakona o planiranju i izgradnji koji se odnosi na legalizaciju, da dostavljaju svu ovu naknadnu dokumentaciju, da imaju mnogo veće troškove, ili će to završiti po prethodno važećem zakonu? Na to mi juče niste odgovorili, a to je vrlo važno da građani znaju, jer ih ima zaista dosta koji stoje i čekaju da se ovaj zakon usvoji. Da li će oni morati da krenu u proceduru ispočetka? Hvala. Da li još neko želi reč povodom ovog amandmana? (Ne) Primili ste ostavku narodnog poslanika Neđe Jovanovića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku. U skladu sa tim, a saglasno članu 88. stav 1. tačka 2. i stavovi 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koji je izabran, narodnom poslaniku Neđi Jovanoviću danom podnošenja ostavke. Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Mislim da bi bilo red da ministar odgovori na pitanje koleginice šta će se desiti sa zahtevima koji su podneti po starom zakonu. Istina u članu 38. prelazne i završne odredbe kaže – postupci za legalizaciju započeti od dana stupanja na snagu ovog zakona po zahtevima koji su podneti 11. marta 2010. godine, koji nisu okončani do danas stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona. To je tačno u formalnom smislu, međutim, nije jasno kako će se to realizovati. Ako je trenutno dokumentacija po tim predmetima u katastrima radi upisa nepokretnosti po Zakonu o upisu nepokretnosti nelegalno sagrađenih objekata? Ako se ta dokumentacija nalazi tamo, a vlasnici tih objekata insistiraju da se započeta legalizacija okonča, a država je njihov zahtev prosledila na drugo mesto iako oni to nisu tražili. Kada će biti nastavljena ta legalizacija? Koji su rokovi da se ta dokumentacija vrati nadležnim organima za legalizaciju? Da li će prioritet imati primena Zakona o legalizaciji ili upisa nelegalno sagrađenih objekata u katastar nepokretnosti? Kako će taj pravni vakum koji ovaj zakon ne rešava biti završen, ne nekim pod zakonskim aktima, mi očekujemo da to bude rešeno kroz ovaj zakon. Dakle, te odredbe nema. Hvala. Prvo, mislim da nije govorio o amandmanu, da je pre svega prekršio član 106. jer je govorio o nečem drugom. Drugo, mislim da ovde dovodi u zabludu javnost koja je već dovoljno zbunjena i više ne zna po kom zakonu se u stvari objekti legalizuju. Kolega, vi kao pravnik prosto bih trebali da znate da prema Zakonu o upisu prava svojine na objektima ne legalizuju objekti, nego su se legalizovali prema Zakonu o planiranju i izgradnji koji je Ustavni sud oborio. Tako da ne znam zašto dovodite u zabludu ljude koji već i onako ne znaju šta da rade sa svojim zahtevima i kako da legalizuju svoje objekte. Naravno, da će legalizovati po ovom zakonu koji ćemo doneti ovih dana, a ne po zakonu koji je Ustavni sud oborio. Draga koleginice, vas je u zabludu doveo ministar Ilić, on je govorio o besplatnoj legalizaciji kroz Zakon o upisu objekata nelegalno sagrađenih objekata u katastar nepokretnosti. Po svemu sudeći da ste i vi sa vašim oskudnim znanjem dodatno zbunjeni sa tim. (Predsedavajuća: Molim vas, gospodine Veselinoviću nemojte vređati.) Molim vas, nijednog momenta nisam rekao da će Zakonom o upisu nelegalno sagrađenih objekata u katastar biti legalizovani objekti nego sam pitao šta će biti sa dokumentacijom koja se sada nalazi tamo iako građani nisu tražili upis tih objekata u katastar već legalizaciju objekata kada su podnosili zahtev za legalizaciju. Šta će se sa tom dokumentacijom desiti? Prema ovom zakonu, priznajem, u prelaznim odredbama rekao sam šta se dešava, da se nastavlja postupak, ali sa čime se nastavlja postupak kada njihove dokumentacije nema tamo nego je ona u katastru iako oni to nisu tražili. To nam pitanje postavljaju ovih dana advokati koji rade za neuke stranke i stranke koje su podnele zahtev za legalizaciju. Gde je njihova dokumentacija sada i kada će biti nastavljen postupak legalizacije jer žele, recimo, da svoju nepokretnost otuđe, da je poklone ili založe. Zašto vi dovodite građane u zabludu, a vas niko ništa nije pitao, mi smo pitali ministra, nemojte vi u ime ministra odgovarati. Dakle, nije odgovarala na vaše pitanje.

Svako ko želi da se nešto informiše može da dobije pravo informaciju gde god hoće i urbanizmu, i u ministarstvu, i u katastru i na svim tim mestima. Ovde nema zablude. Zabludu prave pojedinci koji ne čitaju ono što je napisano. To nije tačno. Ako ste čitali Pravilnik kako će se sprovesti, a za sve ovo postoje i prateći dokumenti i prateća akta, urbanizam je dao kopije svih zahteva u katastru, a original je ostao u urbanizmu. Znači, novi zakon stupa na snagu i nastava se jedna proces koji je bio u toku. U katastru se nalaze kopije i zato je to išlo sporo, bilo je mnogo predmeta i urbanizam je morao da iskopira i da dostavi katastru kopije, kopije svih dokumenata. Molim vas, nemojte više priču katastar, legalizacija, upis u katastar nepokretnosti. Možda se desi lapsus da neko pomene, čak ljudi koji rade u katastru oni zovu upis u katastar nepokretnosti katastarska legalizacija. Neki koji tamo rade, neki pravnici oni tako to nazivaju. Legalizacija je jedno, a upis u katastar nepokretnosti je drugo. Ne bih želeo da sad gubimo vreme da to objašnjavam. Želeo bih samo još jednu stvar da kažem, nemojmo mešati građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu. Mnoge stvari su definisane i to treba pročitati i proučiti. Upotrebna dozvola se dobija od komisije koja se formira od stručnih ljudi i sve upotrebne dozvole se dobijaju na isti način. Ali, postoje objekti, značajni, koji zahtevaju posebne mere, objekti za javna okupljanja građana gde moraju da se ispoštuju određeni propisi koji treba da se odrade da bi se dobila upotrebna dozvola. Navodim primer jedne sportske hale, gde sada i objekti tog tipa koji nemaju upotrebnu dozvolu moraju da reše to pitanje jer će biti zatvoreni. Dešavaju se tragedije protiv požarna zaštita, izlazi za evakuaciju brzu itd. Veliki super marketi, stadioni, objekti od posebnog značaja, termoelektrane, hidrocentrale koje se sada rade po Srbiji itd. To su specijalni objekti koji moraju za upotrebnu dozvolu da dobiju, zatim, mostovi, probna opterećenja itd. Znači, to su stručni timovi koji se formiraju od ministarstva i koji imaju nadležnost da sa određenim stručnim ljudima izvrše pregled i daju upotrebnu dozvolu. Svako lice koje da upotrebnu dozvolu i stavi svoj potpis je odgovorno za objekat za koji je dalo upotrebnu dozvolu. To je proces koji dosta i traje. Ne možete vi sada za jednu termoelektranu dati upotrebnu dozvolu tako. Upotrebnu dozvolu za fabriku sumporne kiseline na primer koja se radi, upotrebna dozvola za objekte koji su specifični mora da se raditi posebno i ne može se dati na osnovu građevinske dozvole jer je proces izvedenog stanja na terenu veoma bitan i to komisija traže. Vi možete imati sve isprojektovano, ali kada dođete tamo, morate imati posebne mere koje se moraju otpoštovati i mora se napraviti projekat izvedenog stanja, jer se u toku izgradnje projekta, uz konsultacije sa investitorom, nadzornim organom i izvođačem, pravile su se neke promene u saglasnosti sa projektantima itd, da nikada nije postupak na velikim objektima projektovanog, izvedenog stanja identičan. Mi projektujemo autoput, radimo, ali usput se desi nekih ustupaka gde mora da dođe do izmene projekta, na primer sada bušimo tunel i dok ne zabušimo u planinu ne znamo šta ćemo sve propratiti kroz tu bušotinu koja se pravi, i ako se jave unutra klizišta, podzemne vode, niz problema, to se mora rešavati naknadno i zato je potrebno uraditi projekat izvedenog stanja za pojedine objekte, da bi se dobila upotrebna dozvola, ako ona odstupa po zahtevu nadzornog organa koji je to upisao u knjigu od projektne dokumentacije i ako je naknadno urađena nova projekta dokumentacija. Prema tome, ja vas molim, pažljivo vas slušam i zahvaljujem se svima vama na saradnji, ali ima tu puno stručnih ljudi koji rade na ovome i ovo su vrlo složeni problemi, kada mi dajemo projekat objekta čija je vrednost, na primer trenutno se radi o 300 miliona evra, gde ima hiljade i hiljade, znate kolika je projektna dokumentacija za jedan takav objekat, pun je kamion projektne dokumentacije. To rade stručni ljudi, pretežno fakulteti, elektrotehnički svoj deo građevinsko-arhitektonski, instituti, institut za puteve, svi imaju svoj deo koji obavljaju, stručno potpišu i naravno za upotrebnu dozvolu mora to sve da se usaglasi, završi i odradi. Zahvaljujem vam se na saradnji, na diskusiji itd, ali nemojte oko nekih stvari, gde ne poznajete, ja poznajem tu neke ljude koje izuzetno cenim i poštujem kao narodne poslanike, ali ne može profesor književnosti ili engleskog jezika da nam objašnjava kako se dobija upotrebna dozvola ljudima koji to rade godinama i koji su za to verzirani i koji imaju određene zakone inije nama sve jedno gospodo. Ja kao ministar moram na svaki taj projekat da stavim svoj potpis na kraju, i na upotrebnu dozvolu svoj potpis i doživotno odgovaram za sve ono što sam potpisao.

Mi smo ubacili još jednu stvar koja je vrlo važna. Ja se s vama potpuno slažem u mnogim diskusijama. Za mnoge stvari su odgovorni nadzorni organi, tu se ubacuje i odgovornost ljudi koji, do sada ni jedan nadzorni organ ni za šta nije odgovarao, a oni su ti koji parafiraju u toku izgradnje, potpisuju itd. Moraju i oni da odgovaraju nešto. Ne može nadzorni organ da da falš dokumentaciju i svi tamo odgovorni, a on ništa. On je zakonski stručno lice koje stručno daje, i njegovo rešenje ne može da pobije niko sem suda, sudskog veštaka. Prema tome, ovo je specifičan deo i zato smo u tom zakonu i izdvojili ove male objekte, privatne objekte, od ovih velikih gde su specifični uslovi za dozvole. Nije isto dati dozvolu za privatnu kuću od 200 kvadrata, gde može i za jednu fabriku od 300 miliona evra. To je potpuno drugačija stvar i potpuno vas razumem u tome. Što se tiče ovoga da treba komisija da utvrdi stanje na objektu, o tome sam govorio više puta u parlamentu i to je činjenica. Da bi vi utvrdili izvedeno stanje na jednom objektu koji treba da se legalizuje i koji je divlje napravljen pre 30 godina, na privatnoj kući, koja je najniži rang tog objekta koji se radi, košta, da bi utvrdili izvedeno stanje, pravo stanje da imate pravu dokumentaciju, košta jedno 20, 30.000 evra. Znači, mora da uradite ispitivanje objekta kompletno, a zamislite koliko bi koštala jedna fabrika ili jedan deo autoputa. Gospodin je nedavno govorio o autoputu pre neki minut, ali to je nesreća naša, neko je počeo da ga pravi bez dozvole. Znači nije uplaćeno i to ne može više da se radi. Ja ne dozvoljavam tu gradnju. Nadam se da ćete me podržati, a to je neko nekad počeo i sada neko nastavlja i tera do kraja. Sada pitam, žao mi je što nije nikad u sali bivši ministar finansija, kako je dobio kredit za taj autoput ako nije imao građevinsku dozvolu i projektnu dokumentaciju? Kako je odredio cenu koliko to košta, kako je raspinjao tender i kako su ti radovi krenuli, po kojoj osnovi? Zato se dešavalo da takav objekat krene se, pa bude 100 miliona evra, a na kraju bude 400. Uvede se izvođač sa 100 miliona a na kraju se izgura cifra, što se događalo, da ne ponavljam te primere. Mi smo svi ovde sa jednim zadatkom, da gradnja bude povećana, da bude sve pravo stanje, da nema ništa montirano, potureno, nedefinisano i nemojte se ljutiti što neke stvari, a meni je žao što smo neke amandmane odbili, ali su potpuno skoro identični, ima tu poslaničkih grupa koje su dale, a vaš amandman je potpuno identičan, skoro za nijansu je različit od gospođe SPS, koji je prihvaćen, malo i od PUPS-a, i sada su pravnici vagali i rekli, ovaj je za nijansu malo bolje definisao, zbog jedne reči možda, i prihvatili ga.

Nemojte se ljutiti zbog toga, ali su svi tu negde. I vaš amandman je bio sličan, jedna mala nijansa, ali ja nisam pravnik,pa su pravnici rekli, ovaj je najpreciznije definisao i onda su ga prihvatili kao takvog. Hvala vam i ja smatram da je vaša diskusija dobra, i u pravom smeru i hvala vam na jednoj ovako kreativnoj diskusiji, jer odavno niste imali bolju diskusiju, nego danas. Sve što ste rekli, stoji. Kažem, nijanse tih amandmana, evo nadam se na sledećem zakonu koji će sve ovo izdefinisati, kao jedan veliki krovni zakon za sve ovo, će biti sve jasno i razjašnjeno, i ja vas zato pozivam, pogledajte, na sajtu se nalazi, pa ćemo veoma brzo razgovarati o tome. Replika, Janko Veselinović. Hvala ministre. Malo se ljutim na vas što ste na neki način uvredili profesore književnosti i mislim da vaše diskusije imaju ponekada više epskog nego pravničkog, tako da mislim da mogli biti vrlo kompetentni, da tretiraju te vaše diskusije.

Upravo sam hteo da kažem da nijedan dokument ne može da se upiše u listu nepokretnosti ako se ne radi o overenoj fotokopiji. Ja jedino pozivam, evo sada, sa ovog mesta, sve one čija je originalna dokumentacija umesto overenih fotokopija predata katastru, da se jave lično ministru Iliću i njegovom ministarstvu i da se žale na postupanje nadležnih u državnim telima, odnosno lokalnim samoupravama, kako njihove legalizacije ne bi bile obustavljene. Molim vas, kao ministra i vaše ministarstvo, da ispravite tu nepravilnost koja postoji na terenu. Da li je to procena 10%, 20% ili 30% onih koji ne sprovode Pravilnik o upisu nepokretnosti, proverite to. Do sada je bila veoma, veoma različita praksa i ljudi su znali da njihova legalizacija ne teče i obzirom da je zakon proglašen neustavnim, ali oni bi trebali da znaju da li danom kada ovaj zakon bude usvojen će njihova legalizacija biti nastavljena u skladu sa članom 38. prelaznih i završnih odredbi… (Predsedavajuća: Vreme, gospodine Veselinoviću, uveliko je isteklo.) … da li će njihova legalizacija biti nastavljena i da tu imaju pravnu sigurnost. Hvala. Pošto vidim da je ministar malo oguglao i informisao se, to je svakako lepo. Ja se vama obraćam – da li ste vi lično pisali zakon ili niste, vi ste ovde i mi kao narodni poslanici se vama obraćamo i to zaista nije bitno. Vi ste danas ovde predstavnik tog ministarstva i pisanja ovog zakona. Ako se vi nešto ljutite, vi nam recite, pa da ćutimo, da ne govorimo. Ako ćete vi sada nama, Vlada ako će nama da odlučuje ko je šta završio i na osnovu toga ko će šta i kada da govori, još nam samo to fali ovde. Ali, to izgleda u narednom periodu očekujemo. Ja se za sve ove svoje diskusije vrlo ozbiljno spremam, vrlo odgovorno radim i ono što sam htela da vam kažem, da vas pitam, taj odgovor od vas nisam čula – da li se Vlada,odnosno vaše ministarstvo zalaže za legalizaciju, ili se ne zalaže? Da li podržavate, inicirate i tražite od građana – hajde, legalizujte se, ili to ne činite? Ja to nisam videla iz vaših izjava u štampi, jedino iz ovog zakona. Zakon je papir, a vaše reči su živa reč. Ono što sam je pokušala da kažem mojom prethodnom diskusijom to je da ako je po prethodnom zakonu građanima bilo potrebno da dostave tehnički izveštaj o stanju objekta sa geodetskim snimkom koji sadrži snimak objekta, koji je predat legalizaciji, bruto razvijenu građevinsku površinu, spratnost itd, fotografiju objekta, dokaz o pravu svojine, to su neke stvari koje su mnogo manje koštale u odnosu na ono koliko će ga sad koštati da prikupi dokumentaciju. Postavljam pitanje – da li će ova ista dokumentacija važiti za te građane, ili će sada građani morati da rade projekat izvedenog objekta itd, iako su prikupili svu dokumentaciju, stoje na ugovaranju i čekaju da se legalizuju? Znači, da li će sada morati da plate 10 puta više, jer po metru kvadratnom ima tu mnogo više troškova da se napravi projekat izvedenog objekta? To ne treba toliko ja da znam, tako je. Ja se bavim možda nekim drugim stvarima. To moraju da znaju ljudi koji su zaposleni u urbanističkim službama, jer ćemo doći u situaciju da će sutra oni to tumačiti sasvim drugačije. Znači, jasno i precizno treba da im se kaže, da ne dođemo u situaciju da ne možemo da istumačimo nešto. Ja sam narodni poslanik, vi ste ministar. Ja vas pitam u ime svojih građana da li je to tako, ili nije tako? Hvala. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Senić. Hvala, gospođo predsedavajuća. Ja bih hteo još jednom da razjasnimo razliku između Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine nad objektima izgrađenim bez građevinske dozvole i Zakona o legalizaciji. Upravo je ova konfuzija, koja postoji u javnosti, izazvana time što je ministar toliko puta rekao da se prethodno navedeni zakon zove zakon o katastarskoj legalizaciji, da on verovatno polaže i autorsko pravo na takav naziv zakona. Gospodine ministre, pre šest meseci ste vi promovisali zakon o katastarskoj legalizaciji, koji se uopšte tako ne zove i koji uopšte to i ne predstavlja, pričali da će biti moguć upis objekata za 100 evra i promovisali da je taj zakon bitniji od zakona o kome danas pričamo. Dakle, bilo je bitno – upišite vi vaše objekte, a kada bude došao zakon o legalizaciji, onda ako ste već upisali, niko neće moći da vam ruši, itd. Ja samo želim da pročitam član 13. stav 3. zakona o katastarskoj legalizaciji… (Predsedavajuća: Gospodine Seniću, zaista ne mogu sada da vam dozvolim da čitate taj član, s obzirom da govorimo o amandmanu na član 15. Zakona.) Apsolutno se tiče. Tiče se zbog toga što je prosleđena dokumentacija koja se odnosi na ovaj član zakona. Nikakav problem. Dakle, organ uprave nadležan za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata dužan je da u roku od 90 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostavi organu nadležnom za upis prava svojine podnete zahteve za objekte na koje se odnosi ovaj zakon, sa dokumentacijom koja je propisana ovim zakonom. Dakle, po članu 13. stav 3. nisu predviđene nikakve kopije, nikakve overene kopije. Vaš pravilnik nije u skladu sa zakonom koji je izglasala Narodna skupština. Ja znam da ćete vi naći novo opravdanje i da ćete reći da je pravilnik takav da može da se sprovodi, da se opet kopije proslede katastru, itd, ali vas obaveštavam da je u bar trećini lokalnih samouprava prosleđen originalni zahtev i originalna dokumentacija.

Poštovani ministre, poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici i poslanice, pored procedure koja je važna, a tiče se poštovanja zakona i kada govorimo o dokumentaciji i o tome da li je kopija dokumentacije prosleđena državnom katastru ili originalna dokumentacija, mislim da je važno da se kaže i to, gospodine Iliću, vi morate da ispratite kao nadležni ministar da ovih dana, odnosno ovih meseci, građani dobijaju oni koji su ušli u postupak legalizacije i čekaju od nadležnih organa odgovore, da li je moguće da izvrše legalizaciju. U međuvremenu smo došli do pravnog vakuuma i nikada taj odgovor nisu dobili, ovih meseci oni dobijaju, odnosno od usvajanja Zakona o upisu objekata u katastar nepokretnosti, dobijaju rešenja da u roku od 15 dana izvrše taj upis i uplate novac koji je potreban da bi se upis izvršio. U slučaju da to ne učine u roku od 15 dana, oni to više neće moći da urade i taj zahtev njihov će biti odbijen nakon toga. Šta se dešava ako građanin želi da izvrši potpunu legalizaciju u skladu sa ovim predlogom zakona? Kako je on siguran, odnosno, kako mi osiguravamo njegovom pravo da to izvrši, šta ako bude odbijen? Da li će onda moći da izvrši upis svog objekta po Zakonu o upisu u katastar nepokretnosti? Mislim da treba kada donosimo zakone, naročito kada ih sprovodimo, da vodimo računa o tome da ne povredimo pravi ni jednog građanina, naročito da vodimo računa o tome da im bespotrebno ne uzimamo novac. Mislim da su građani prilično zbunjeni, da je potpuni haos nastao upravo zbog toga što ste Zakon o upisu objekata u katastar nepokretnosti nelegalnih objekata donosili onako kako ste donosili, da ste davali objašnjenja onakva kakva ste davali i pre svega zato što tajming nikako nije bio adekvatan i nije trebalo da se uđe u pravni vakuum i da kasnimo sa ovim današnjim predlogom, trebalo je barem da budu istovremeni. Mislim da treba da vodite računa kao nadležni ministar o tome ubuduće i nadam se da se ovako nešto više neće dešavati kada su u pitanju predlozi koji stižu od ovog ministarstva. Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Ima reč narodni poslanik Olgica Batić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, apsolutno nemam nikakav problem sa tim kada ovlašćeni predlagač odbije amandmane koje sam podnela. Na kraju krajeva, Vlada je smatrala da treba da odbije, to je dobro: Ne valja ni kada ste konstruktivni, pa nešto menjate, kada brišete, definitivno nije u redu. Moram da kažem da smo upravo u raspravi o prethodnom amandmanu postigli jedan opšti konsenzus. Naime, i opozicioni i pozicioni poslanici složili su se sa time da tolika zabuna već postoji kod građana, da oni više ne znaju ni šta da rade ni kome da se obrate. Što se tiče amandmana koji sam podnela na ovaj navedeni član, zaista bi volela da mi ministar kaže, pošto je pomenuo da su obrazloženje pisali pravnici. Kaže – amandman se ne prihvata, s obzirom da je članom 14. Predloga zakona propisana posebna vrsta projekata izvedenog objekta za potrebe legalizacije, imajući pri tome u vidu namenu objekata, njegovu složenost i sl. Na sličan način utvrđene su vrste glavnih projekata u važećem Zakonu o planiranju i izgradnji. Na ovom mestu, gospodine ministre, moram da vas pitam – zašto vi uopšte pristupate i zašto uopšte se radi na izradi novog zakona o planiranju i izgradnji, ako se ne samo u ovom amandmanu, nego i nekim drugim, pozivate na važeći Zakon o planiranju i izgradnji? Da li je vama taj važeći Zakon o planiranju i izgradnji odjednom dobar, pa ovde vršite klasične zamene teza i odgovarate u odbijanju amandmana onako kako vam u tom momentu to odgovara, budući da svi ovde znamo da ste jedan od najvećih zagovornika, što se tiče potrebe donošenja novog predloga zakona o planiranju i izgradnji, i da ste bili jedan od najvećih glasnogovornika kada ste komentarisali sve one negativne strane važećeg Zakona o planiranju i izgradnji? Kada se daju ovakva obrazloženja, meni kao pravniku od strane pravnika, pošto ste vi rekli da su obrazloženja pisali pravnici, ovakva obrazloženja ne mogu, niti želim da shvatam, jer prvo morate da zauzmete jednu stranu pa da vidite koji vi to zakon uopšte podržavate, jel važeći Zakon ili nov zakon, kojim ćete važeći Zakon potpuno promeniti, jel vam odgovara postojeći Zakon o planiranju i izgradnji ili se na njega pozivate samo kada vašem Ministarstvu to odgovara. Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Suzana Spasojević i zajedno Slobodan Jeremić, Slobodan Veličković, Ljubica Milošević. Vlada, odnosno predstavnik predlagača, i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 16. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić i Bojana Božanić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Naš amandman na član 16, u stvari je isti kao amandman na član 13. Dakle, smatramo da treba izbrisati tačku 6) koja kaže: „da je za projekat izvedenog objekta potrebno imati potpis i overu odgovornog projektanta“, i to samo iz razloga što treba stvari da pojednostavimo i neke stvari koje su logične da imamo u vidu. Sa ministrom o mnogim stvarima mogu da se složim, o mnogim stvarima o kojima je on govorio, poput onih stvari da Vlada menja zakone, ali da činovnici ostaju i oni imaju svoju proceduru koja ne može da se promeni. Zajedno lokalna vlast, inspekcije, sudstvo, tužilaštvo i policija samo može zajednički nešto uraditi. Da neće činovnik da se promeni, neće geometar, da neće administracija da se promeni i da ne možete šalterskog radnika da promenite. Ko bude imao snage to da učini, on će svakako imati Dakle, ko bude mogao da kaže tom šalterskom službeniku da ide kući, da dovede nekog sposobnijeg, mislim da smo mi to upravo i uspeli u opštini Čajetina da uradimo i da promenimo na neki način čitavu proceduru. Ako pričamo o građevinskoj dozvoli, tu se dozvola može dobiti bukvalno za dva sata, ako se sva dokumentacija dostavi, što smatram da je stvarno dobro, a da imamo problem, imaćemo svakako u Zakonu o planiranju i izgradnji, ali eto, kažete da je on danas na sajtu, a znam sigurno da 30. septembra kada ste pozvali predstavnike opštinskih uprava, dakle načelnike uprave i načelnike Odeljenja za urbanizam, da raspravljaju o tom nacrtu zakona, oni pred sobom nisu imali Nacrt zakona, niti su mogli da ga skinu ni sa jednog sajta. Ali dobro, bar je danas tu, pa ćemo imati prilike da ga vidimo. U svakom slučaju morate da shvatite da Demokratska stranka Srbije, još jednom ponavljam, traži samo da se procedura pojednostavi, a ono što je logično prosto da ne komplikujemo i da ne pravimo neku jednostavnu stvar komplikovanom i da ne pričamo da odgovorni projektant mora da potpiše projekat, što je pobogu sasvim jedna normalna stvar. Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman Reč ima narodni poslanik Radmila Gerov. Izvolite. Složiću se, gospodine ministre, sa vama da su ovoj zemlji potrebni stručni ljudi, da ne može bilo ko da radi projekte, da to treba da rade građevinci i arhitekte. Slažem se sa vama da oni ljudi koji vrše nadzor takođe trebaju da budu stručni ljudi i za to vršenje nadzora odgovaraju svojom licencom i da stručni ljudi treba da rade na mestima za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole. Ali, šta se dešava, ministre, naravno to nije vaša odgovornost, u onim lokalnim samoupravama gde vladaju lokalni šerifi i lokalne kabadahije? Za njih stručnost ne postoji. Tako, na primer, u Zaječaru, zaista se izvinjavam što to moram sada da kažem, ali mislim da ćete sada i vi da se čudite, gde je na vlasti Srpska napredna stranka i SPS, lokalni predsednik Skupštine i vaš kolega u Vladi, pomoćnik ministra saobraćaja Saša Mirković, saziva sednicu za sednicom po hitnom postupku u toku noći, sa po četiristo strana materijala i na takvim sednicama on donosi odluke o ukidanju određenih institucija, kao što su Centar za kulturu, turističke organizacije i npr. sportski centar. Vi znate, gospodine ministre, pričali ste, da postoje određene hale, gde treba pažljivo izdavati upotrebne dozvole, jer za to je potrebno voditi računa o bezbednosti građana, pa takav je slučaj u Zaječaru. Kada vi ukinete određenu instituciju, odredite likvidacionog upravnika i otpustite radnike, a pritom formirate neke nove institucije, ko će da podnese zahtev sada za upotrebnu dozvolu? Kako se to jednom lokalnom kabadahiji Srpske napredne stranke dozvoljava i ko to dozvoljava da u ovo vreme krize neko na tako bahat način, ne samo što otpušta ljude s posla, znači to nema veze da im izmire plate, nema veze ni sa čime, za imovinu se uopšte ne interesuju. Onda stambenom preduzeću u tom gradu dodaju delatnosti gajenja cveća, gajenja biljaka, gajenje puževa, a onda ćemo pričati ko će primenjivati ovakav zakon. Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Suzana Grubješić. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Saša Dujović. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 16. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Neđo Jovanović. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Olgica Batić. Reč ima narodna poslanica Olgica Batić. Što se tiče obrazloženja na ovaj amandman koji se, naravno, ne prihvata i već sam rekla, nemam apsolutno nikakav problem sa tim, kaže se – ne prihvata se amandman, s obzirom da ovaj projekat pored obavezne sadržine propisane zakonom sadrže i druge podatke, što je uslovljeno vrstom objekta koji je predmet legalizacije. Pazite, za divno čudo, mogu da se složim sa ovakvim jednim obrazloženjem. Nego mi samo nije jasno koji su to drugi podaci i nije mi jasno koji su to podaci koji su karakteristični za tu vrstu objekta, jer ja ne znam šta znači ta sintagma, ta generalna klauzula - drugi podaci, kada taksativno navodite samo dve stvari, a to je izvod iz katastra podzemnih instalacija i snimak trase postojećeg voda, i onda završavate rečenicu i dr. Volela bih da mi objasnite što je to, uvek potreba da se stavi ta skraćenica drugo, da mi neko konačno objasni, evo ja kao pravnik ostaću u svom pravnom neznanju, šta to u to nekom predlogu zakona znači: „i drugo“ Hvala. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Hvala vam. Član 17. govori o legalizaciji objekta komunalne infrastrukture, gde je potrebno, između ostalog, i izvod iz katastra podzemnih instalacija, snimak trase postojećeg voda itd. Kada imate komunalnu infrastrukturu i potrebno je da uradite legalizaciju, treba da imate na čelu tih institucija i javnih preduzeća sposobne direktori koji će se prijaviti, uraditi i tražiti projekte po ovom zakonu kakvi su potrebni. Ali, u situaciji kakvu imate u Srbiji, npr. kakva je u Negotinu, gde komunalno preduzeće ima ukupni godišnji prihod manji nego što su dugovi komunalnog preduzeća, tom direktoru sigurno ne pada na pamet da se on bavi ovim. Takva je ista situacija i u gradu Zaječaru, gde su stambenom preduzeću pridodate sve delatnosti komunalnog preduzeća. Naravno, o tome nećete čuti na televiziji, jer tamo vlada potpuni medijski mrak. Oni štrajkuju zato što je njihovu delatnost, zahvaljujući apsolutno besmislenim odlukama lokalne skupštine preuzelo stambeno preduzeće. U tom gradu sada, zahvaljujući gluposti lokalne vlasti, imate dva preduzeća koja vrše istu delatnost. Tamo postoji oprema, postoje objekti komunalne infrastrukture koje neko treba da legalizuje, ali da li će se direktori tih preduzeća baviti onim čime treba ili će se baviti time šta će i kako će od ponedeljka sa svojim radnicima?

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. U članu 18. se govori o legalizaciji objekata niskogradnje. Vi ste, ministre, izrazili svoje čuđenje kako je moguće, npr, da autoput počne da se gradi bez građevinske dozvole. Kako je moguće da Vlada, pa onda Skupština odobre kredite bez ikakvog projekta? Govorili ste o tome kako je onda moguće da je neko rekao – kolika je cena toga? Tu se sa vama potpuno slažem. Zato LDP nikada nije glasala za takve predloge zakona koji su dolazili u parlament, a govorili su o zaduživanju, a nismo znali zašto se zadužujemo, kada, koliko i za koje to projekte, baš zbog toga što nije postojala projektna dokumentacija.

Mnogo lokalne samouprave grade lokalne puteve bez ikakvog papira, bez ikakve dokumentacije. Mislim da ste toga potpuno svesni. U opštini Negotin se tako asfaltirao put prema Miloševu pred izbore 2010. godine. Zamislite šta se tamo još radi. Tamo, npr. donesete odluku na Skupštini koja kaže ovako, a mislim da ćete se, ministre, složiti da sam u pravu, da onoliko koliko se kupe građani, dva ili tri puta više će dati opština, niti za koji put, niti koliko je to para. Za nešto se valjda unese samodoprinos. Slažem se sa vama, ovoj zemlji su potrebi odgovorni i stručni ljudi, ali ovoj zemlji su potrebne i promene da lokalne kabadahije više ne budu na vlasti.

Mislim da ste morali da reagujete na izlaganje prethodne koleginice. Do amandmana na član 14. njima je smetao zakon, pa su govorili da se povuče iz procedure. Od člana 14. kao zamerka bili su direktori lokalnih preduzeća, a evo, kod člana 18. smeta cela Vlada.

Amandman kojim se predlaže da se posle člana 18. doda novi član 18a, zajedno su podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Aleksandar Senić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić, Jovana Joksimović i Branka Karavidić. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Senić.

Mi se uopšte, ministre, ne ljutimo zbog toga što neki drugi nisu prihvaćeni jer su bili veoma slični nekim amandmanima koje su podnosili ostale poslaničke grupe. Ovaj amandman je specifičan zato što uvodi nov član zakona. Dakle, pored člana 18, imaćemo i član 18a, jer je bilo neophodno da se reguliše da jedinice lokalne samouprave mogu u ime i za račun zainteresovanih građana koji žele da se njihovi objekti legalizuju, da lokalne samouprave sprovedu postupak legalizacije, naravno, uz ovlašćenje tih građana. Prihvatanje ovog amandmana je, da kažem, prihvatanje dobre prakse, jer je i prethodnim zakonom bilo predviđeno da lokalne samouprave mogu, uz ovlašćenje građana, sprovoditi postupak legalizacije, tj. pribavljati geodetske snimke, projektnu dokumentaciju u ime građana i na taj način se drastično ubrzava sam proces i postupak legalizacije. Želim samo da pohvalim ljude koji su činili vaš tim za pisanje ovog zakona, jer su shvatili da je neophodno da se nastavi sa dobrom praksom i da lokalne samouprave, naravno, preduzimljive lokalne samouprave i mogu i treba da ubrzavaju proces i postupak legalizacije. Hvala. Na član 19. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Izvolite. Hvala. Navedeno je da se amandman ne prihvata jer bi zapravo brisanjem navedenog člana bila onemogućena dosledna primena zakona. Znači, metoda kopi-pejst radila je do kraja, a podzakonski akti iz člana 19. Predloga zakona doneće se u najkraćem roku, s obzirom da je njegova priprema u završnoj fazi. To je ona nemogućnost i neznanje, kada nešto ne znate da uredite predlogom zakona i onda sve prepuštate nekim podzakonskim aktima za koje nikada niko ne zna kada će biti doneti. Sem toga, u zemljama koje su naprednije od nas, u zemljama koje su razvijenije od nas, u zemljama koje mnogo bolje uređuju ovu materiju nego što je uređujemo mi, u zemljama članicama EU, kada se pristupa izradi predloga zakona, istovremeno se pristupa izradi predloga podzakonskih akata, a ne čeka se da zakon bude usvojen, pa posle tri godine da se počne sa izradom podzakonskih akata. Dakle, to je nešto što se radi uporedo i to je nešto što rade pravnici i to, onako kako gospodin Ilić voli da kaže, vrsni pravnici. Hvala. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Izvolite. Zahvaljujem. Članom 19. predviđeno je da ministar nadležan za poslove građevinarstva donese podzakonski akt. Imamo problem samo u tome što ne postoji rok za donošenje jednog ovakvog podzakonskog akta. Mi smatramo da je to dovoljno vreme da takav akt bude donet. U obrazloženju Vlade zbog čega je odbijen ovaj naš amandman stoji da se amandman ne prihvata obzirom da je nacrt podzakonskog akta u završnoj fazi izrade, ali da se ne može finalno obraditi sve dok predlog zakona ne usvoji Narodna skupština, a odmah po stupanju na pravnu snagu zakona biće objavljeni podzakonski akti. Znate kako, ne vidim šta je loše u tome što smo mi dali amandman da taj akt bude donet u roku od 30 dana? Ovako, ministre, bez roka, mi poslanici treba da verujem na reč Vladi da ćete vi to uraditi odmah po stupanju na snagu ovog zakona. Da je zaista namera da to uradite odmah, ne vidim šta bi bilo sporno da stoji da ćete to uraditi u roku od 30 dana. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Aleksandar Senić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić i Jovana Joksimović. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić i Bojana Božanić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Izvolite. Hvala. U članu 19. predložili smo da se ovaj podzakonski akt donese u određenom roku i taj rok mi smo stavili najkasnije sedam dana od dana stupanja na snagu zakona. Zato što smo se vodili time da nakon četiri meseca čekanja da ovaj zakon dođe na dnevni red ove Skupštine i evo sada, nakon pet meseci, nemamo zakon da ga nismo završili. Smatrala sam da ministarstvo ima već pripremljenu svu dokumentaciju, da ima i te podzakonske akte i da je to prosto normalno, da su oni za ova četiri meseca to dobro napisali i utvrdili i da tačno znaju kako će da idu ove procedure, tako da je najnormalnije bilo da predložimo da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ovaj podzakonski akt bude obelodanjen i bude dostavljen lokalnim samoupravama, odeljenjima za urbanizam. Na resornom odboru ministar je rekao, naravno, kao što sam i očekivala, da oni to sve već imaju spremno, da će to biti već prvog dana po stupanju na snagu ovog zakona, da će ovaj podzakonski akt biti objavljen, što je odlično, ali je prihvatio amandman koji kaže da će to biti u roku od 30 dana, što je takođe jako dobro, ali ako će biti dan posle, ne znam zbog čega niste prihvatili ovaj amandman od sedam dana? U svakom slučaju, mislim da je svrsishodnije da to bude u roku od sedam dana i mislim da mi zaista pomažemo da ovaj zakon, koji, kao što ste rekli, je nužno zlo, bude što bolji i da ga mi primenjujemo u punom kapacitetu. Želim da dam podršku ovom amandmanu jer je prosto nedopustivo da ministarstvo, koje od 6. decembra prošle godine zna da su određene odredbe Zakona o planiranju i izgradnji stavljene van snage tj. da će biti 6. juna ove godine stavljene van snage, već nije spremilo podzakonski akt. Ukoliko jeste spremilo, zašto je potrebno 30 dana za donošenje tog podzakonskog akta? Zašto nije prihvaćen amandman kojim se precizira da je rok od sedam dana za podnošenje tog podzakonskog akta? Plašim se da je ovo još jedan dokaz da se ovim zakonom i ne planira da se vrši legalizacija, već je ta tzv. katastarska legalizacija ono što je tendencija rada ovog ministarstva i da ovaj zakon i neće naići na punu primenu, već će se apostrofirati mogućnost upisa prava svojine nad objektima izgrađenim bez građevinske dozvole u katastar, bez izrade projektne dokumentacije, jer je ona, bože moj, skupa. Vraćam se i na prethodni amandman koji nije usvojen i koji će otežavati upis, tj. legalizaciju objekata koji su izgrađeni na zemljištu koje je pribavljeno od 1968. do 2003. godine. Po nekim procenama, tu je reč od oko 150.000 objekata. Odnosi se uglavnom na one ljude koji su izbegli, prognani sa teritorije bivše SFRJ. Ukoliko ste želeli da mislite na njih i o njima, gospodine ministre, trebali ste da usvojite amandman kojim je bilo predviđeno da i oni mogu da legalizuju svoj objekat koji je izgrađen na zemljištu koje su pribavili u trenutku kada zakonski nije bilo moguće prometovati zemljište. Na član 19. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Travar-Miljević. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su ovaj amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 20. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić i Bojana Božanić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Izvolite. U okviru ovog člana zakona vezuje se Zakon o legalizaciji sa Zakonom o posebnim uslovima za upis svojine nad bespravno izgrađenim objektima. Kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima se upravo navode dokazi o upisanom pravu svojine nad tim objektima, što zaista mislim da u najmanju ruku nije u redu. Mi ne možemo da dopustimo da na osnovu, na primer, člana 4. Zakona o posebnim uslovima za upis svojine, gde po nekoliko dokaza koji su vrlo diskutabilni, o tome smo ranije govorili, neko može da upiše pravo svojine na objektu, a onda samim tim kasnije da dobije pravo svojine na zemlji gde je on tu zemlju prisvojio potpuno bespravno ako je gradio na tuđoj zemlji. Mi sada taj jedan nezakonit način, moram tako da kažem, otimanja tuđe zemlje ćemo da prihvatimo kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima u postupku legalizacije. Zaista mislim da je ovo mešanje baba i žaba i da mi ovde dovodimo u vezu dva zakona koja apsolutno ne mogu da stoje. Kako mogu da zamislim da neko ko je izgradio bespravno na tuđem zemljištu upiše pravo svojine nad tim objektom i on može da izvrši legalizaciju jer mu je to dokaz u imovinsko-pravnim odnosima, ali ne može da izvrši legalizaciju neki tamo seljak, na primer, sa Zlatibora koji je dogradio možda kotlarnicu ili nešto, nekoliko kvadrata više, a to nije definisano planskim dokumentom, dakle, nije mu dozvoljeno? Ali, mogu da legalizuju oni koji su gradili na tuđoj zemlji bespravno. Mislim da je ovo zaista vanserijski i da je presedan. A sve i da to prihvatimo, moram da vam kažem, ne znam da li ste se malo zabrojali, ali kada pročitate Zakon o bespravnom upisu odnosno posebnim uslovima za upis svojine nad objektima, taj neki građanin koji je nesavesni investitor gradio bespravno, on ima rok od dve godine da reši imovinsko-pravni odnos.

Izvolite. Nadovezaću se na ovo što je koleginica Bojana govorila. Mi smo pričali i vodili jednu plodnu raspravu kada se govorilo o Zakonu o upisu posebnih prava svojine na objektima koji su izgrađeni bez građevinskih dozvola kojim je u članu 4. definisano da vlasnik objekta može da upiše pravo svojine ukoliko nabavi dva od pet rešenja, od pet uslova koji su predviđeni članom 4. Jedno je poresko rešenje o objektu, dakle, plaćenim porezima, drugo mogu da budu računi za komunalije, voda, smeće, grejanje, računi za struju ili gas, potvrda inspekcije kada izađe na objekat i obaveštenje o mogućnosti legalizacije. Dakle, dva od ovih pet uslova je potrebno da vlasnik objekta priloži, da bi upisao pravo svojine.

Drugo su računi za struju, gde takođe dobijaju račune za struju. Sa ta dva računa, za struju i za vodu, vi upisujete pravo svojine nad svojim objektom, a to vam je pravni osnov da legalizujete objekat iako vam je izgrađen na tuđem zemljištu. Ja sam komšija sa ministrom Ilićem. Izgradio sam svoju kuću dve trećine na njegovoj zemlji. Imam račune za struju i vodu, upisao sam pravo svojine i na taj način imam dokaz da sam rešio pravno-imovinske odnose i podneo sam dokaz da legalizujem svoj objekat, iako je izgrađen na vašoj zemlji. Da li je to logično? Ja mislim da nije. Valjda su potrebne neke prethodne radnje da se završe? Drugo, i ako ste mu dali mogućnost da on otkupi tu zemlju na kojoj je izgrađeno, valjda prvo treba da reši kompletnu situaciju da je platio, da se taj složio ko je vlasnik itd, da je upisao u zemljišne knjige, pa tek onda da ide u legalizaciju. Znate koliko je ljudi gradilo na tuđoj zemlji, na javnom zemljištu? Ako je još imao račune za struju i vodu, on je upisao pravo svojine i rešio probleme zemljišta ispod svog objekta odnosno za redovnu upotrebu objekta. Bojim se da ovakvo rešenje ne napravi mnogo veće posledice nego što ih imamo danas. Javila sam se iz razloga što ću podržati i glasati u Danu za glasanje za ovakav amandman poslanika koji su pre mene sve već dobro obrazložili i naravno da ću i ja potvrditi da će pravne posledice u slučaju neprihvatanja ovakvog amandmana biti izuzetno pogubne, a sve iz jednog prostog razloga. Naime, nigde u svetu, apsolutno, ni u jednoj jedinoj zemlji na kugli zemaljskoj, propisima koji se odnose na gradnju objekata ni pod kojim uslovima i ni na koji način ne mogu se rešavati stvarna pitanja, bilo na zgradama, bilo na zemljištu na kojem se ta zgrada nalazi, a čini mi se da se upravo ovakvim članom to nešto radi. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Uz sve zamerke koje smo imali upravo prilike da čujemo od prethodnih poslanika, mi u LDP smatramo da dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima ne može da bude ovo što je u Predlogu zakona, a to je overena kopija rešenja o upisu prava svojine. Mi smo amandmanom predložili da dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima bude overena kopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa o upisu prava svojine. Zbog čega smo ovo uradili? Baš zbog toga što na rešenje o upisu prava svojine postoji mogućnost žalbe. Dokle god to ne postane pravosnažno, mi smatramo da tako nešto ne može biti dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima. Vi ste to, ministre, ovde u obrazloženju Vlade to bukvalno i rekli, jer kao razlog zbog čega ste odbili ovaj amandman, vi kažete da se amandman ne prihvata iz razloga što je odredbama Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole propisano da se na rešenje o upisu prava svojine na bespravno izgrađenom objektu može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva, pa se samim tim podrazumeva da se dostavlja u smislu člana 20. stav 2. Predloga zakona pravosnažno rešenje o upisu prava svojine. Znate šta, ja stvarno mislim da nešto ne može da se podrazumeva i ne vidim gde je problem da prihvatite amandman kojim se jasno definiše to da rešenje mora da bude pravosnažno? Zašto bi se nešto podrazumevalo, kad već i sami kao Vlada kažete da je na rešenje o upisu prava svojine moguća žalba, a vi u Predlogu zakona tražite samo to rešenje bez toga da to rešenje bude pravosnažno. Mi smatramo da smo svojim amandmanom doprineli boljem tekstu zakona, a to što ga Vlada nije prihvatila ostavlja mogućnost zloupotreba, da neko sa rešenjem koje nije pravosnažno dalje postupa u predmetima po legalizaciji. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Senić, Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić, Jovana Joksimović i Branka Karavidić. Predstavnik predlagača i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? Odbijanje ovog amandmana je još jedan dokaz favorizacije Zakona o katastarskoj legalizaciji u odnosu na Zakon o legalizaciji objekata. Dolazimo u situaciju da ćemo po Zakonu o posebnim uslovima upisa prava svojine nad objektima izrađenim bez građevinske dozvole, moći da upišemo objekte u katastar, a da onda po Zakonu o legalizaciji objekata te iste objekte ne legalizujemo. Ponovo ukazujem, kao i u raspravi u načelu na loš član 3. stav 2. tačku 5. gde se zahteva naročito određena udaljenost od susednih objekata, gde neće biti moguće da se verovatno preko 70% postojećih objekata legalizuje, gde smo uložili amandman ali on nije prihvaćen. Posle toga piše da je moguće ako da sused pisanu saglasnost da se objekat ipak upiše, ali jednostavno dolazimo u koliziju da će određeni objekti biti upisani po Zakonu o katastarskoj legalizaciji, a neće biti moguće pravno legalizovati te objekte po ovom zakonu o kome danas raspravljamo. Na član 20. amandman je podnela narodna poslanica Suzana Spasojević. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 21. amandman su zajednopodneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Da li neko želi reč? (Da. Hvala vam gospodine predsedavajući. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, nije poenta u tome da se amandmani usvajaju. Poenta je u tome da se postojeći Predlog zakona popravi. Očigledno da ne postoji volja da se popravi ovaj Predlog zakona i iz tog razloga mi u potpunosti razumemo zašto ste odbili između ostalog i ovaj amandman poslanika LDP. Neverovatno je kako ste napravili konfuziju samo u jednom stavu ovog člana 21. Dakle, u stavu 3. vi ste dve nedoumice proizveli. Prvo, nije uopšte jasno ko je u obavezi u određenom roku da postupi, da li organ ili podnosilac zahteva, a pod 2. zaista taj rok koji ste ovde označili je besmislen. To je jedan rok koji predstavlja veliki problem ukoliko zaista ostane u tekstu zakona. Evo kako glasi taj stav 3. – ako uz zahtev nisu podneti svi dokazi propisani ovim zakonom nadležni organ je dužan da zatraži da se dokumentacija dopuni u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Dakle, ko je dužan da postupi u roku? To je jedno pitanje. Drugo, šta to znači u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona? Mi poslanici LDP smo predložili da se konkretizuje rok od godinu dana na koji će se, pretpostavljamo da je to bila intencija, obavezati podnosilac zahteva da svoju dokumentaciju uredi i dopuni. Zar nije to mnogo jednostavnije i mnogo racionalnije? Gospodine ministre, zaista ste vi ovde davali neke odgovore poslanicima kada su se pozivali na neka neracionalna rešenja iz Predloga zakona. Između ostalog, vi ste i naveli da postoje neke investicije i postoji neki autoput, neki deo autoputa za koji nije ni tražena građevinska dozvola, niti je data građevinska dozvola. Naveli ste bivšeg ministra finansija da je on bio u stvari autor te investicije. Sada vas pitam, gospodine ministre, vi ste godinu dana sedeli sa tim ministrom u istoj Vladi, zašto onda niste pitali ministra finansija kako on u stvari misli da realizuje tu investiciju oko gradnje nekog dela autoputa? Dakle, postoji li koordinacija u Vladi ili ne postoji? To je osnovno pitanje. Što se ovog zakona tiče, kako sve više odmiče ova rasprava sve više postaje jasno da prosto ovaj zakon nikada neće zaživeti. Zato se postavlja pitanje ozbiljnosti predlagača zakona, a nažalost, posledice ovakvog zakona trpeće građani i to nije prvi put, počevši od onog vašeg zakona, recimo, o upisu nelegalnog građenih objekata u katastar. To je takođe jedan pravni nonses, ali očigledno ostajete u kontinuitetu.

Iz kojih razloga? Upravo zbog toga kako je koleginica Popović objasnila ovaj njegov stav 3. je nešto što je prilično epohalno, gotovo kontraverzno koji će izazvati takve probleme u praksi da mislim da predlagač toga nije ni svestan, jer navodno, napomenuću, ako se tim istim članom, podnetim amandmanom od strane poslanika LDP da ako uz zahtev nisu podneti svi dokazipropisani obimom zakona, nadležni organ je dužan da zatraži da se dokumentacija dopuni u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

To je nešto što se indirektno krije iza ovoga. Hvala. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Milovan Marković i Nebojša Zelenović. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoltan Pek, Balint Pastor, Laslo Varga i Arpad Fremond. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Gospodine podpredsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, podneli smo amandman na član 21. pošto smo mislili da nije precizno određeno ko i šta treba da radi, a naročito se odnosi na organ koji traži dopunu dokumentacije. Mi smo podneli amandman nakon toga što nadležni organ pregleda dokumentaciju i ustanovi da nije potpuna da se da pismeno obaveštenje građaninu, koji je podneo svoja dokumenta, da nisu potpuna u roku od pet dana. Možda je ovo premalo dana ali pošto sam u praksi bio predsednik opštine i znam kako radi opštinska uprava i lokalna samouprava na terenu, ovih pet dana znači da će biti 30 dana. Ono što je prihvaćeno 30 dana to će biti nažalost nekoliko meseci, kao što je do sada u praksi to bilo i što smo rekli da urbanisti, oni koji treba da daju određeni dokument u roku od 15 dana kasne više od mesec dana ili nekoliko meseci. Zato smo precizno odredili da u doba računara, u sadašnje vreme gde je otkucavanje jednog pismenog obaveštenja traži minut, dva, a neka bude i 10 minuta radnika koji radi u lokalnoj samoupravi, za pet dana komotno može da napiše pismeno obaveštenje i da da na poštu da bi građanin dobio i da bi imao vremena da dopuni svoju dokumentaciju. Mislim da sa ovim što nije prihvaćen naš amandman odugovlačićemo vreme samog obaveštenja, jer je prihvaćeno u roku od 30 dana da se da obaveštenje, a mi mislimo da nažalost ovo neće biti mesec dana nego nekoliko meseci i onda ceo proces će se ponovo odvući. Na član 21. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić i Bojana Božanić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član je najbolji primer koliko je ovaj predlog zakona nejasan i vidimo iz prethodnih diskusija da on izaziva poprilične polemike. Vrlo lako se vidi da član 21. i član 22. ovako kako su napisani u tekstu zakona se nalaze u koliziji. Naime, u članu 21. se kaže da će nadležni organ za legalizaciju zatražiti od podnosioca zahteva da dopuni svoju dokumentaciju u roku koji ne može da bude duži od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Postavlja se jedno krajnje logično pitanje – šta će da se dešava u situaciji kada podnosilac zahteva dobije obaveštenje o tome da dokumentaciju mora da dopuni u roku od samo 15 dana pre isteka roka? Da budem još preciznija, odnosno plastičnije da objasnim. Ako ovaj zakon usvojimo 31. oktobra, on stupa na snagu 1. novembra, jer stupa na snagu prvog narednog dana usvajanja. Ostavljamo rok do 1. novembra 2014. godine za lice koje je podnosilac zahteva, a nije mu dokumentacija kompletna, da je dopuni. Znamo u kakvoj se situaciji nalaze naša odeljenja za urbanizam i izvesna situacija će biti da će ona kasno reagovati i da će možda 15. oktobra 2014. godine lice koje je podnosilac zahteva obavestiti o tome da treba da dopuni svoju dokumentaciju. Podnosilac zahteva će biti u nemogućnosti da podnese svu dokumentaciju i rešenjem će biti odbačen njegov zahtev mimo njegove greške. Ono što sam rekla, da su članovi 21. i 22. u koliziji, u članu 22. se kaže – ako u roku od šest meseci od dana prijema, obaveštenje iz člana 21. ovog zakona, podnosilac zahteva ne dostavi potrebnu dokumentaciju, nadležni organ će zaključkom odbaciti rešenje. Mene zanima, kao diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom - da li ovaj rok od šest meseci važi i za podnosioca zahteva koji je primio obaveštenje 15 dana pre isteka roka? Jer, ako važi, onda član 21. neminovno mora da se menja, a ako ne važi, onda član 22. mora da se menja.

Nadovezaću se na moju koleginicu Milicu, pa ću morati da kažem da ovde postoji kolizija kolizije, ne samo kada se radi od dva člana, članu 21. i članu 22, jer zapravo, eto, ja sam podnela ove amandmane, naravno, oni nisu prihvaćeni, ali se kaže da zapravo predloženim zakonskim rešenjem je propisan posebni upravni postupak. Ovo je zapravo leks specijalis, pa on u okviru svog zakona, sem što reguliše materiju legalizacije objekta, on propisuje i poseban upravni postupak. To što on zapravo nije leks specijalis i nije poseban postupak, to nema veze. Možda nas kao pravnike, ostale ne verujem da zanima, jer se onda ovakve odredbe nikada ne bi našle u ovakvom predlogu zakona. Ministre Iliću, postoji u zemlji važeći Zakon o opštem upravnom postupku. U obrazloženju koji vi dajete vi uvodite nekakav posebni upravni postupak za legalizaciju objekata, čak naznačujete članove kojima to radite i mislim da je to pravni nonsens. Izbrišite ovo i nemojte da se brukate. Hvala. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Aleksandar Senić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić i Jovana Joksimović. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Senić. Hvala gospodine predsedavajući. Prihvatanje ovog amandmana je verovatno odgovor na nedoumice svih prethodnih govornika, jer je prihvatanjem ovog amandmana usvojeno da je rok za obaveštavanje podnosioca zahteva 30 dana, pisanim putem, od dana podnošenja zahteva, kao i da je nadležni organ dužan da obavesti, opet u roku od 30 dana, podnosioca zahteva, u slučaju da je potrebna dopuna predmeta.

Molim vas, gospodine ministre, da se uključite, ne zbog mene, ja nemam nelegalni objekat i generalno nisam lično zainteresovan za vaš odgovor, ali želim da vas pitam u ime mnogih građana kojima jednostavno nije jasno – kada se plaća naknada za uređenje građevinskog zemljišta? Ostalo je nedefinisano, jer je uz zahtev koji je definisan članom 12, predviđeno je da se preda i dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u trenutku podnošenje zahteva, a članom 21. stav 2. je predviđeno da se dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište, dostavlja kada vlasnik bespravno izgrađenog objekta od nadležnog organa dobije obaveštenje o mogućnosti legalizacije. Ponovo vas pitam – kada se plaća naknada za uređenje građevinskog zemljišta, pre podnošenja zahteva, kako je predviđeno članom 21. stav 1. a u vezi člana 12. ovog zakona ili tek kada se dobije obaveštenje o mogućnosti legalizacije, u skladu sa članom 21. stav 2? Jer, jedan član je u suprotnosti sa drugim članom. Dakle, građanima nije jasno kada će trebati da plate naknadu za uređenje građevinskog zemljišta. Ostaje i nedostatak, iako ste usvojili amandman DS i propisali rok od 30 dana u kome nadležni organ mora da obavesti podnosioca zahteva o mogućnosti legalizacije ili da zatraži dopunu predmeta, nije predviđena nikakva sankcija ni kaznena odredba za nepostupanje. Dakle, moje drugo pitanje je – šta se dešava u slučaju ćutanja administracije i ukoliko administracija ne ispoštuje rok od 30 dana da da odgovor o mogućnosti legalizacije ili zahtev za dopunu predmeta? Molim vas zbog građana da odgovorite na pitanje – kada se plaća legalizacija, tj. naknada za uređenje građevinskog zemljišta i koje će biti mere ministarstva ukoliko dođe do ćutanja administracije? Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Suzana Grubješić. Vlada i nadležni Odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.

Vlada i nadležni Odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Vlada i nadležni Odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Hvala vam gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici. Neverovatna je lakoća sa kojom ste vi prihvatili da ono loše rešenje iz člana 21. potvrdite tako što ćete usvojiti jedan amandman koji je uskladio to rešenje iz člana 22. sa rešenjem iz člana 21. Dakle, umesto da poboljšate i onaj član 21. usvajanjem amandmana, tako što ćete ga uskladiti sa članom 22, vi ono bolje rešenje iz člana 22. ukidate i napravite opet jednu zabunu. Kao da gubite iz vida koje su posledice ovih zakonskih rešenja po građane, ukoliko zaista rešite da ih sprovodite. To je zaista veliko pitanje – zašto ste se odlučili upravo za ovu formu koja je predočena narodnim poslanicima u Skupštini? U članu 22. smo pokušali na neki način da vam ostavimo prostora za manje drakonsko rešenje i ostavili smo mogućnost onom građaninu koji je podneo zahtev, a dokumentacija mu nije celovita i kompletna, da može da povuče taj svoj zahtev kako ne bi došao u situaciju da mu porušite objekat zato što neki dokumenat fali iz te dokumentacije koja je predviđena zakonom. Dakle, ostavili smo mogućnost da onaj koji je podneo zahtev raspolaže sa tim zahtevom. Vi niste prihvatili amandman i ostajete pri tom vašem tvrdom stavu da nema tu nikakvog drugog rešenja osim rušenja, ukoliko se odbaci zahtev zato što nije bio kompletan. Mislim da je to veoma strogo, kada se uzima u obzir kako dopuštate sebi puno prostora za razne propuste i mnogo šta sebi progledate kroz prste, a građaninu ćete srušiti objekat ukoliko mu dokumentacija nije kompletna. Bilo bi dobro da ovde jasno izađete i kažete da li ste ozbiljno mislili juče kada ste govorili o tome da se objekti neće rušiti ukoliko su predviđeni uslovi koje je ovaj zakon predvideo za rušenje ili ste samo onako u nekom momentu dobrog raspoloženja to predočili javnosti. To je samo iz tog razloga da se napokon razjasni šta se želi ovim zakonom. Da li je ovaj zakon pro forme dat u skupštinsku proceduru ili se zaista želi podvući crta oko divlje gradnje? Mislim da je to jako ozbiljno pitanje i bilo bi dobro da u tom smislu i odgovor bude ozbiljan. Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Božidar Đelić, Aleksandar Senić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić i Jovana Joksimović. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Senić. Ako me, gospodine ministre, malopre niste čuli, želim da vam ponovim pitanje. Kada se plaća naknada za uređivanje građevinskog zemljišta, pre podnošenja zahteva ili posle dostavljanja informacije, tj. obaveštenja od nadležnog organa o mogućnosti legalizacije? Vi možete da se smejete, ali nemate odgovor. Članom 21. stav 1. propisano je da se uz zahtev za legalizaciju podnosi dokaz o uređenju odnosa sa organom koji je zadužen za građevinsko zemljište. Članom 21. stav 2. predviđeno je da se taj dokaz daje tek posle dobijanja obaveštenja o mogućnosti legalizacije. Tako da, još jednom vas zbog građana pitam – kada će morati da plate naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, da li u trenutku podnošenja legalizacije, što nije logično jer ne znaju da li će uopšte moći da budu legalizovani, a kako ste propisali u članu 3. stav 2. tačka 5) teško da će iko i moći da bude legalizovan, ili tek u trenutku kada dobiju obaveštenje o mogućnosti legalizacije i kada budu znali da će moći da upišu svoje objekte? Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić i Bojana Božanić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 23. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Član 23. predloženog zakona je prepisani član 195. iz Zakona o izgradnji objekata iz 2009. godine. Predlagač se uopšte nije potrudio da bar malo uredi taj član. U stavu 4. ovog člana navodi se da će se po pravosnažno okončanom postupku rešenje kojim se odbija zahtev za legalizaciju kada se utvrdi da ne postoji mogućnost legalizacije dostaviti nadležnoj građevinskoj inspekciji, a ta nadležna inspekcija, u smislu člana 33. stav 3, ima obavezu da donese rešenje o rušenju. Ako smo konstatovali da članom 4. zakona legalizacija podrazumeva i upotrebnu dozvolu i odobrenje za izgradnju, onda je potpuno nejasno kada će se rušiti ti objekti. Da li će se rušiti ukoliko čovek ima dozvolu, ali je dobio upotrebnu? To je suprotno članu 9. predviđenog zakona. Znači, predlagač može da koristi u ovom članu samo termin: „zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole i rešenje o odbijanju zahteva za naknadno izdavanje građevinske dozvole“ Potpuno se besmisleno to odnosi i na upotrebnu dozvolu. Radi jasnoće, predlagač zakona je morao posebno da definiše odlučivanje o zahtevu za naknadno izdavanje građevinske dozvole, a posebno ste morali da definišete na koji ćete način odlučivati o zahtevu za upotrebnu dozvolu. Tada bi ovaj zakon bio jasan, a ovako će stvoriti velike nedoumice u primeni i mislim da će biti loša praksa, jer je potpuno jasno da ukoliko nadležna inspekcija ne postupa po ovom zakonu, to znači da će oni odgovarati za to, a na ovakav način će mnogi objekti u Srbiji biti srušeni.

Posebno su problematične ove naknadne građevinske dozvole. Isti predlagač ovih amandmana je govorio o lokalnim kabadahijama u nekom prethodnom amandmanu. Pa, kad smo kod lokalnih kabadahija, moram da pitam ministra šta je sa tim naknadnim građevinskim dozvolama koje su izdate za objekte čija je gradnja započeta nelegalno, ali su pokriveni po onom sistemu – nije bitno ko šta gradi, već ko se koliko ugradi? Šta je sa objektima od 50.000 kvadratnih metara koji dobijaju naknadne građevinske dozvole, koji su poslovno stambeni i grade se u centru Inđije, bez plaćenih komunalija, bez građevinske dozvole, sa zapisnicima građevinske inspekcije, jedno desetak, gde su obimni radovi započeti, a da investitor nije imao nikakvu dozvolu? Onda se lokalna administracija ugradila, pa se ta naknadna dozvola koja se ovde spominje u ovom amandmanu odjednom našla. Gle čuda, za izgradnju ovoga niko nije odgovarao. Pošto investitor nije imao dovoljno prostora, znate li šta su uradili? Uzurpirali su komšijsku parcelu. Kažu – čovek stao na svoju među i znate šta su uradili? Onda, kada su ga otkopali, on otišao u sud da traži privremenu meru. Onda je predsednik suda, sastavni deo lokalne kabadahijske družine, pošto je čovek imao mali akumulator za motor i da mu ga ne ukradu nosio ga je sa sobom, to proglasio bombom i po hitnom postupku ga poslali u Sremsku Mitrovicu i odmah presudili šest meseci, da ovaj može da nastavi gradnju. Niko ovu gradnju nije zaustavio. Otvaranje ovog centra, kroz dve-tri gocine, otvorili su predsednik pokrajinske Vlade i predsednik opštine Inđija, koji je sada tamo neki sekretar. Objekat je dobio naknadu građevinsku dozvolu, ali pre dobijanja upotrebne dozvole opština je kupila u ovom objektu prostora za pet miliona evra, a da objekat nije imao upotrebnu dozvolu, po 2.300 evra kvadrat. Onda je predsednik opštine kupio u Beču za 1.300 evra kvadrat, pa se ispostavilo da u Inđiji, u objektu koji je naknadno dobio građevinsku dozvolu, opština plaća prostor dva puta skuplje nego predsednik opštine u Beču. Šta je sa tim dozvolama? Možda je malo smešno. Samo da vas podsetim da u Crnoj Gori, ma šta mislili o toj državi nesređenoj, naša je još više bila nesređena, brat bivšeg predsednika SRJ je odgovarao zato što je u Zavali gradio, a on je kao funkcioner morao znati da se gradi i osuđen je, koliko se meni čini, na pet godina. Objekti su građeni nelegalno, građevinske inspekcije su bile tu, komšija bio živ zatrpan, posle odrobijao jedno šest meseci, objekat je otvoren, kupljeno je za pet miliona evra prostora po cenama koje su duple, čak su veće nego beogradske. I gle čuda, na vrhu ovog dela stambenog, penthaus ima predsednik opštine od 250 kvadrata. Stoga vas pitam, pošto ovde pominju one naknadne građevinske dozvole – ko će jednom da odgovara, s obzirom da za sve što se tamo gradi nadležna je pokrajina? Naravno, pošto su oni to gradili, nikakva žalba ni komšije ni za nelegalnu gradnju, ništa ne može da prođe, sve se to odbija. Naknadne građevinske dozvole i te kako mogu da se pribave, bez obzira što je gradnja bila nelegalna, u toku same gradnje to se pribavilo. Ali, gle čuda, predsednik opštine se odjednom našao u penthausu od 250 kvadrata, a njegov komšija je direktor Direkcije za izgradnju. Gotovo neverovatna stvar. Zato je moje pitanje opravdano. Nije bitno koliko je šta i ko izgradio, već na koji način i koliko se ta kabadahijska administracija za te naknadne građevinske dozvole ugradila, s obzirom da u toj opštini seljaci odgovaraju za građenje kotobanje, za kopanje septičke jame, za dizanje ograde, za garaže, gde sklanjaju mehanizaciju,pišu im se pišu krivične prijave, itd, a za objekte od 50.000 kvadratnih metara niko ne odgovara. S obzirom, da je došlo do promene vlasti, narod opravdano od nas očekuje da se ovo sankcioniše i na odgovarajući način kazni. Hvala. Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Olgica Batić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, stekla sam utisak tokom današnje rasprave da mi od šume više ne vidimo drvo. Ovde, čini mi se, da više nikome nije bitno da razjasnimo neke činjenice koje su od izuzetnog značaja za građane ove države, a to su činjenice koje se odnose na pribavljanje građevinske i upotrebne dozvole. Zaboravlja se smisao tih dozvola. Zašto se te dozvole traže, zašto su te dozvole potrebne prilikom gradnje i prilikom preuzimanja objekta za redovnu upotrebu? Zato meni ceo taj postupak donošenja ovog zakona više liči na onu narodnu „Videla žaba kako se konj potkiva, pa digla i ona nogu“ Dakle, vidi se kako se radi u svet legalizacija, pa hajde i mi da donesemo neki zakon, pa će to tako nekako da postoji, pa ćemo možda da ga primenjujemo, a možda i nećemo. Upravo tako i ovaj amandman poslanika LDP na ovaj član 24. pokušava na neki način da promeni taj stav Vlade prema ovom zakonu, malo bar da ga uozbilje. Ali, očigledno, nismo uspeli i očigledno da će zakon u ovoj formi u kojoj je već sada i da uđe među narod i, u stvari, da proizvodi sve one najgore posledice o kojima smo već danas govorili. Poštovani narodi poslanici, pre nego što nastavimo rad dozvolite mi da u vaše i svoje ime pozdravim maturante srednje Ekonomsko-trgovinske škole sa Kosova i Metohije koji trenutno prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, veoma pažljivo sam slušao vaša izlaganja i bilo ke kritika na neke članove zakona ali kao što ste videli, vi iskritikujete, a na kraju to bude doterano nekim amandmanom. Ljudi su nadležni za to gledali, vagali i prihvatali ono što je bilo najprihvatljivije i najbolje da bi zakon bio što bolji, uspešniji. Tako da neke kritike koje su bile iznesene ne stoje, jer kasnije se to popravilo. Naravno, neko se ljuti što je jedna partija, što je drugo. Mi smo bili partijski nepristrasni u ovom smislu i prihvatali smo amandmane koji su najviše odgovarali da se nešto popravi i dovede u red. Bilo je ovde mnogih pitanja, kada važi, šta važi, kako važi.

Međutim, ministarstvo ne vodi i nema nadležnost i to se od nas tražilo da potpisujemo za određene sredine, već se to ostavlja lokalnim upravama da one same regulišu. Ustavni sud je rekao da je to njihova nadležnost. Znači, ne možemo mi zakonski da propišemo da bude isto u Beograd, na Dedinju i u Lebanu ili Surdulici, ili Kuršumliji. Znači, to nije isto. Lokalna uprava ima tu slobodu da to propiše, odredi, da uslove, može da sklopi, može da dofinansira, može da prihvati neke izvedene radove, a može da odbije, zavisi od njenih mogućnosti, njenog budžeta. Ako loše bude radila na prvim izborima birači će je kazniti. Ako dobro radi, neće biti kažnjen. Čuli smo i narodnog poslanika koji je postavio niz pitanja za neke objekte. Izričito sam bio protiv toga da se prenesu nadležnosti Vlade Republike Srbije bilo kome. Vlada Srbije je Vlada Republike Srbije. Ne može ministar da prenese nekome nadležnost i da se događa ovo što se sada događalo u Inđiji. Da bude opštinska vlast prvostepeni organ, pokrajinska drugostepeni i da se sve tu završi. Zašta služi ministar? Zašta služi republička inspekcija? Nema nadležnost.

Nemojte sad meni pričati šta se sve događalo, ja to najbolje znam. Nema jedne partije koja kod mene nije urgirala da se da, da se uradi, da se nešto dobije. Nema jednog ministra koji nije nešto zvao, urgirao. Ne trpim te urgencije i nisam ih ni davao, ali ako imamo trenutno 700 gradilišta na objektima niskogradnje, pa tehnički ne možemo da propratimo da li svaki ima dokumentaciju jer fizički deset inspektora, koliko je predviđeno zakonski za Republiku Srbiju, ne mogu da budu danas na 700 mesta.

Ja to zaustavljam koliko god mogu i gde god stignem. Ali, otpor je veliki. Prošli put sam nabrajao i mostovi i nadvožnjaci i stotine hektara zemlje u srcu Beograda u centru se uzurpiralo bez ijednog papira i radilo i gradilo. Kada sam juče gledao, juče sam o tome ovde govorio, da je na tim objektima kubik betona bio 500 evra, a u Srbiji je najskuplji beton 100 evra. Sada ja to ne mogu da verujem da je to neko potpisao, naručio i platio. Voleo bih da mi neko objasni otkud to da je 500 evra kubik betona i kako se došlo do te cene i da li će neko za to da odgovara? Zato treba ući u jedinične cene pojedinih objekata i videti kakve su te cene. Otkud cifra na kraju stotine miliona evra? Kako je moguće objekat koji je pogođen po ugovoru regularnom za 38 miliona evra da u okončanoj situaciji bude 108 miliona evra, bez ijednog aneksa? Da li postoji nadzorni organ, da li postoje ovi, da li postoje neki direktori, itd? Dali smo i prijave i zapisnike i sve, niko ne reaguje. Zašto? Prema tome, da li je moguće svi smo kritikovali ovde katastar ne valja, zakon ne valja, ništa ne valja. A da li je moguće da jedan čovek u toku jednog dana 2012. godine u Beogradu na opštini Voždovac upiše 980 objekata, ko zna sve čijih Republike Srbije, Direkcije za imovinu Republike Srbije na vlasništvo grada Beograda. Ljudi nisu ni znali da im je vlasnik grad Beograd i sada su došli, hvataju se za glavu, ne znaju šta da rade.

Zamislite čovek koji je živeo van zemlje došao i u dvorištu gde je živeo u Bulevaru, vidi zgradu. Ne za pet dana, za par godina. Jedan od vaših kolega profesora iz Čikaga, došao je sa suprugom i posle nekoliko godina odsustva konstatovao da je neko na licitaciji prodao njegovu zgradu, gde je on bio vlasnik, nije se pojavljivao, nije ni video, stara kuća porušena, bio veliki plac i završen posao.

Nemojte, svi su učestvovali, ovde slušam i neke partije, itd, stranke odnosno. Kada biste vi ušli u imovinu njihovih nekih tamo funkcionera, pa kada biste videli neke fabrike koje su bile giganti u ovoj državi, pa ne samo na pašnjaku, neke fabrike gigant, koje se bave proizvodnjom. Kada bi čovek sada pitao nekog – izvini, a ti si kupi fabriku koja je bila gigant u Jugoslaviji velikoj. Otkud to? Kako? A, ti si uzeo iz robnih rezervi to sve, pa si uložio sirovine koje si uzeo iz robnih rezervi, kao garant kod banke, pa podigao kredit, pa okrenuo ovo, pa uradio ono, pa napravio ovo i na kraju kupio najvećeg giganta u državi. Sada dođeš da mi pričaš ovde bajke. Prema tome, svega ima. Da se potrudimo da toga bude što manje i da više nema toga, ako je moguće. Tačno je gospođo što ste vi iznosili lokalne lidere. Lokalni lideri su u pojedinim sredinama bili čudo. Ne ovaj sad što vi pričate, vi kritikujete došlog gradonačelnika. A kada bi mi analizirali onog prethodnog, imali bi da pišemo romane, jeli tako? Nemoj odmah da ga kritikujemo. Ali, onaj prethodni je bio čudo. Nisam mogao tamo da funkcionišem kao ministar, jer tamo je bilo sve zatvoreno, tamo sam ja došao sa premijerom tadašnjim, da nešto raščistimo. On nam je ostavio poruku, da je mnogo zauzet i sprečen i da ne može premijera Srpske vlade, tada je bio Vojislav Koštunica i mene da primi, jer ima velike obaveze. Pazite, dolaze premijer i ministar u grad, gradonačelnik nema vremena da primi premijera, jer ima velike obaveze tog dana i odsutan je iz grada, a poseta najavljena danima.

Dobro, ne može ni jedan zakon da bude idealan, to je sigurno, ali nešto mora da bude bar malo bolje. Neki ustavni sud je rekao da ono ne valja i traži da se ispravi. Nisam pisao Ustav i ne kažem da je on idealan, jer Ustav koji smo doneli je bio kompromis političkih raznih opcija u Srbiji, da bi bio usvojen. Mnoge stvari su tu ubačene koje danas u jedan moderan evropski zakon ne mogu da se uklope. Ali šta ćemo? Možda ćemo nekad uspeti da ga promenimo, dovedemo u red, uskladimo, pa će to biti tako, ali da danas imamo probleme, imamo još uvek.

Neko me je utrpao za neki spor u Beogradu, oslobodi vas sud. Pokrene se postupak u Novom Sadu, nemam pojam otkud tamo, kako to, ni po kakvoj osnovi, ali sud tuži neko Novosađanin koji nema pojma sa tim. Mi dođemo tamo, a to se sve završi i zamislite, neki dan slušam bruku, neki tamo ubio navode nekih jedanaest, da vam ne pričam tu priču, treba da se plati odšteta familijama, za 11 ljudi, a to je pola od onoga što sam ja dobio u Novom Sadu, što sam šutnuo fasciklu bez ikakvog fizičkog kontakta sa osobom. Takva mi je sudbina kad sam u Novom Sadu, a u Beogradu sve okej, ali tamo u Novom Sadu nije u redu. Zato se borimo da bude isto i u Novom Sadu, u Nišu, Kragujevcu, Beogradu, a ne sada, da bude i u Zaječaru, da bude red, ali ne može sve odjednom. Mislim da ste vrlo korektno, a i mi smo bili korektni, jer sve što je bilo dobro, prihvatili smo. Bilo je još dobrih amandmana i izvinjavam se DSS, ali njihovi amandmani su bili sliči, a ja nisam kriv što su naši stručnjaci predvideli da je ovaj za nijansu bolji, pogodniji itd. Shvatite, meni je drago da su dva amandmana Bojana Kostreša prihvaćena, a ja bar ne bih urgirao za to, ali stručnjaci su rekli tako.

Ako ste dali nešto što je dobro za ovu državu, nesporno je da to kažemo, dobro je, bolje malo od ovoga, ali ne treba sada i onaj da se ljuti, i njegov je bio dobar, ali je ovaj za nijansu bolji. Ja vas pozdravljam i vidimo se posle pauze. Ako nešto nisam odgovorio, vi me podsetite.

Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, ako bude bilo potrebe, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.